Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, počinjemo s radom u ovom tjednu. Prvi će danas govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Izvolite.

Koliko je Hrvatska fenomenalno mjesto za život svjedoči činjenica kako je od 11. listopada ove godine ljudima s područja Gline najavljeno da ostaju bez toplih obroka. Obrazloženje je urnebesno, oni žive u kontejnerima pa si mogu nešto i skuhati. Koliko je to kuhanje moguće realizirati govori i činjenica kako dok kuhaju stvara se kondenzacija pa moraju otvoriti vrata. Ide zima potrošnja struje je sve veća, cijena energije i hrane sve su veće, ljudima se ostavlja poruka citiram „Od ponedjeljka više nemate pravo na topli obrok“ Želim apelirati i na Nacionalni stožer i na lokalne stožere da se ovakve odluke više ne donose i želim vjerovati da će reakcija vlade i stožera uroditi plodom, ali pričekat ćemo da vidimo na koji način će se to realizirati. I zbilja mi nije jasno kako se obroci mogu ukinuti ljudima za koje znamo da mahom žive od poljoprivrednih mirovina koje iznose nerijetko i do tisuću kuna, ljudima koji primaju socijalnu pomoć. Pa čak i da imaju mogućnost kuhanja, što će skuhati, od čega će kupiti namirnice? Stoga je potrebno ponovo popisati ljude koji žele dostavu toplih obroka i omogućiti ih svima koji to žele. Što mislite na čijim leđima će se prelomiti ovo enormno povećanje cijena? Pa upravo na leđima najsiromašnijih, na ovim ljudima kojima se ukida topli obrok. Većinu svojih primanja ti ljudi potroše na lijekove i odlazak liječniku, oni za hranu nemaju. Ljudi postanite svjesni oni za hranu ne-ma-ju. Govorila sam u ovom sabornici o povećanju cijena i postavila pitanje ministru Ćoriću 15. rujna iznijela sam bojazan kako nas čeka bombastično povećanje cijena energije i hrane. Ministar se tada neprimjereno smijao kao da pričam o cirkuskim točkama, međutim klaunsko ponašanje Vlade RH u svjetlo povećanja svih cijena za građane nije komedija, ovakvo ponašanje vlade za njih postaje horor. Prijeti nam neviđeni udar na građane i gospodarstvo i na to sam ukazivala, predlagala sam konkretne mjere vezano za cijenu električne energije i to da se naknade na računima smanje po uzoru na poteze koje ne napravila španjolska vlada i vlada tek sada nakon mjesec dana govori kako razmišlja. O čemu, o kojim potezima vlada razmišlja? Nismo to čuli. I dok vlada razmišlja građanima prijeti energetsko siromaštvo, stoga je potrebno odmah uvesti preventivne vaučere za električnu energiju, za sve one koji neće imati sredstava za podmiriti troškove energije. Također, potrebno je uvesti interventne mjere za gospodstvo, pogotovo zbog povećanja cijena energije kako se dodatno povećanje upravo tih cijena ne bi prelilo na građane. Svjedoci smo i povijesnih razina cijena goriva, ljudi svakodnevno putuju na posao, transport svakodnevno mora doći do odredišta. Ovolike cijene goriva pokrenut će spiralu siromaštva i dovesti do nove ekonomske krize koju će ponovno platiti hrvatski građani i oni s početka moje priče koji više nemaju ni topli obrok. Ako znamo da trošarine na gorivo iznose 50 do 60% njegove cijene, to znači da od litre goriva koja košta 11,05 kuna čak 6,6 ide državi.

Izvolite.

Dame i gospodo jučer je objavljeno da je šefica Agencije za istraživanje javnog mijenja u Austriji izvjesna Sabina B. koju je austrijski kancelar plaćao poreznim novcima kako bi mu uljepšavala imidž i popularnost uhićena. Jer stvar je potpuno jasna, ako se nekoga uhvati u protuzakonitosti tijela državne vlasti moraju odmah reagirati. U Austriji je, a trebalo bi biti i u Hrvatskoj protuzakonito manipulirati medijima kao što je protuzakonito tu manipulaciju plaćati novcima građana kako bi te građane prevalili. U Hrvatskoj pak svjedočimo upornoj oholosti vladajućih struktura pa smo ponovno prekjučer svjedočili održavanju medijske konferencije u organizaciji Hanza medija, izdavača Jutarnjeg lista, a tu konferenciju bez ikakove poslovne logike plaćao je državni gubitaš HŽ. Nazočili su razni državni dužnosnici među kojima i ministar Butković koji zbog nedostatka novca ukida autobusne linije učenicima u dalmatinskome zaleđu. Istovremeno za obitelj Hanžeković koja predvodi ovršne nepravde u Hrvatskoj ima novaca, ali se za to štedi na školarcima jer za njih novaca nema. Upravo je kontrola medija koju vlast plaća novcima hrvatskih građana ključ korupcionaških struktura u Hrvatskoj. Jer kada bi mediji profesionalno radili svoj posao onda bi izvještavali o činjenicama i onda se ne bi događali skandali kao npr. trenutačno u Gradu Zagrebu. Afera oko zagrebačkog Holdinga potvrđuje tezu da Hrvatskom vladaju skupine pod radnim nazivom duboka država. Kamen spoticanja u Holdingu je izvjesni Ratko Bajakić za kojeg mediji izvještavaju da je vrhunski financijski stručnjak. Upravo je to ona manipulacija o kojoj govorim jer gospodin definitivno nije nikakav stručnjak, jer taj Bajakić je svoje pozicije stekao iz razloga što mu je tata bio komunistički moćnik, a ne zato što je financijski genijalac. A to potvrđuje i slijedeća činjenica. Osim što je gospodin dugogodišnji suradnik kontroverznog Darka Ostoje bivšeg vlasnika Dom Holdinga, Ratko Bajakić bio je i predsjednik nadzornog odbora Tesla banke. O Tesla banci treba reći slijedeće. Banka koja treba skrbiti i biti orijentirana na klijente na temelju njihove nacionalne pripadnosti protuprirodna je, protudemokratska i naravno diskriminatorna, a poslovno potpuno apsurdna. Ta Tesla banka je propala znači, Bajakić je tu apsurdnu banku doveo do propasti. Gdje je tu sposobnost Ratka Bajakića ako je jednu banku doveo do propasti? Isto tako, čovjek koji drži do svoga poslovnoga digniteta ne bi ni primirisao angažmanu u jednom protucivilizacijskom projektu kao što je Tesla banka. Kako je onda moguće da se tog čovjeka medijski prikazuje kao stručnjaka, a da se ne istražuju rezultati njegove stručnosti? Jer rezultati su porazni. A naivni i očito nesposobni gradonačelnik Tomašević uzima takvog čovjeka kao svog glavnog operativca u vođenju zagrebačkog Holdinga. Ako je vjerovati bivšem članu uprave Holdinga Anti Samodolu, da je Bajakić na službenim sjednicama koristio izraze poput, ja sam vuk, a vi ste ovce, onda to dokazuje profesionalnu razinu djece komunizma što Bajakić nedvojbeno jest. Oni funkcioniraju samo na temelju netransparentne privilegiranosti, medijske zaštite, ali poslovno umijeće u zdravom poslovnom okruženju kod tih ljudi ne postoji. Dokle god državno odvjetništvo ne bude dekorumpirano i depolitizirano te ne bude procesuiralo ljude iz vlasti i ljude iz medija kao u austrijskom slučaju u Hrvatskoj će postojati razno razni Bajakići s nevjerojatnim bogatstvom kojeg su stekli na netransparentan način, ali zato će postojati ogromna većina hrvatskih građana od zdravstva, policije do poljoprivrede koji će sastavljati kraj s krajem i živjeti na rubu siromaštva. Mi u Hrvatskoj imamo izbor između vladavine prava, slobodnih medija i bogate države i s druge strane vladavine djece komunizma, kontroliranih i korumpiranih medija i političara i siromašne Hrvatske. Ja biram vladavinu prava i pravednu Hrvatsku. Izvolite.

Dakle, hvala i pohvala. Bilo je nekoliko zanimljivih pričanja u iznošenju stajališta, ali ja ću promijeniti temu. Moja tema asocira pomalo na naslov jedne genijalne pjesme, genijalnog Tina Ujevića, „Svakidašnja jadikovka“ Ja već 15 dana slušam jadikovanje i to žešće nego li je to Tin u svojoj pjesmi rekao o tužnoj sudbini dragih, dobrih i gotovo jedva čekanih migranata i grubosti i beskrupuloznosti hrvatske politike kad su oni u pitanju.

E vidite ja ću progovoriti u ime nas kojima ti migranti nisu ni dragi, ni dobri, niti ih željno čekamo. Oni su jedna pošast, oni su jedna katastrofa za budućnost Europe, na koncu oni su s tim ciljem i poslani ovamo jer oni nisu slučajan, slučajna pojava nego oni su jedan organiziran projekt. Projekt duboke države. Dakle, kad pogledam što se događa u Europi onda mi je prvo upitati ove koji tako zdušno brane prava migranata, pa brane li oni one koji kamionima po šetnicama gaze ljude, brane li oni one koji vatrenim oružjem ubijaju mirne građane u kazalištima i kinima, brane li oni one koji u zanosu ili od meraka ili u religioznom zanosu uz Alah ekber odsijecaju kršćanske glave. Ali ovdje moram zastati. Ne odsijecaju oni samo kršćanske nego i muslimanske glave i treba voditi računa da vas ovo ne odvede u zabludu pojačavanja međunacionalnih i međuvjerskih sukoba u našoj blizini. Ja sam čuo neke bošnjačke, muslimanske političare ne političku vrhušku nego neke političare koji puno zrelije tretiraju i gledaju ovaj problem i naglašavaju njegovu opasnost i kritiziraju vlast koja se nedostojno prema ovome problemu ophodi i ponosi. Mene u ovom stanovištu i stajalištu ne može promijeniti ni činjenica da među tim migrantima ima poštenih i dobrih ljudi koji su došli na ove prostore da bi našli mir u radu i u životu, međutim, oni nisu pravilo, oni su izuzetak i oni su u manjini. Ali, način na koji su ušli u Hrvatsku i oni, meni ne odgovara. Oni prelaze granicu ilegalno, oni prelaze granicu samovoljno, oni krše naš državni, naš nacionalni suverenitet, oni gaze naš nacionalni ponos, a ima nas Hrvata, ima nas velika većina koji taj ponos imamo i taj ponos osjetimo. Dakle, onim lijevo-zeleno liberalnim, odnosno ne liberalnim, lijevo-zeleno, pardon, lijevo-zeleno eurofilski ili eurofanatični, koji su istodobno i veliki fanovi lika i djela Josipa Broza Tita. Tim titoljupcima, neka se sjete što je bilo u Brozovoj državi. Broz je vatrenim oružjem branio granice, svaki graničar koji bi ubio ili ranio nekoga tko ilegalno prelazi granicu, bio je pohvaljen, bio je nagrađen. Onu državu se smjelo braniti vatrenim oružjem, a ovu se ne smije braniti gumenim palicama? Ništa se u njihovim glavama promijenilo nije, promijenilo se sljedeće. Promijenila se država, dok je bila ona njihova nehrvatska draga, nju je trebalo braniti svim sredstvima, a ova Hrvatska nedraga, nju treba uništavati na sve mile načine. Često pričaju, pa zar mi Hrvati nemamo razumijevanja prema tim jadnim ljudima, prema tim izbjeglicama, i mi smo bili izbjeglice. Molim vas lijepo, pogledajte videozapise i pogledajte hrvatske izbjeglice iz Dalja, iz Erduta, iz Škabrnje, itd. Jadni ljudi, stare žene, starci, to je posebna vrsta tuge na licima. Pa pogledajte i srpske izbjeglice, budimo pošteni, iz Bljeska i Oluje, na traktorima nisu lijepo izgledali. Doduše, ne tako tužno i čemerno kao naši jer svaki drugi je vozio traktor koji je opljačkao i oteo Hrvatu, ali nisu lijepo izgledali. A pogledajte ove sotone, kad im pogledate lice, dominantna emocija je mržnja i bijes i te bjesomučnike netko planski uvodi u Europu, ako ne reagiramo na vrijeme, u Europi slijedi ozbiljan građanski rat, ne bude li ga u roku 15 godina, dogodi li se nakon 15 godina, kršćanska Europa će taj rat izgubiti, a vi pamet u glavu. Hvala lijepo. Izvolite.

Hvala lijepo poštovane kolegice i kolege. Ja sam ovaj svoj 5-minutni govor odlučila o danas koristiti kao uvod ili uvertiru u sljedeću točku dnevnog reda. U Ustavu RH u čl. 116 piše, predsjednika Vrhovnog suda RH uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda RH i nadležnog odbora HS-a na prijedlog predsjednika republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Prilično jasan članak, oko toga čija je ovlast predlagati predsjednika Vrhovnog suda, prilično jasna procedura o temi oko kojih se cijela Hrvatska natezala mjesecima. Ili možda procedura ipak nije tako jasna, a za tu je nejasnoću na vrijeme se pobrinuti HDZ svojim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima iz 2018. U tada važećoj verziji zakona, odjednom se pojavila nekakva nova dodatna procedura za koju uopće nije bilo jasno čemu bi mogla služiti i koji joj je smisao, osim da samim svojim postojanjem ograničava jednu vrlo jasnu formuliranu izravnu ovlast predsjednika republika i da se zamuti voda kao što se očito i dogodilo, a dobro znamo tko lovi u mutnoj vodi pa tako u tom Zakonu piše u novom čl. 44a da postupak izbora pokreće DSV objavom javnog poziva kandidatima da podnesu prijave, onda te kandidate DSV dostavlja Uredu predsjednika republike. Uvijek je pitanje zašto. Čemu ta dodatna procedura za postupak koji je Ustavom vrlo jasno propisan i definiran, predsjednik predlaže, bez DSV-a i javnog poziva. Odgovor na pitanje zašto sad ta dodatna i nepotrebna procedura je vrlo jasan i može se sažeti onu poznatu krilaticu, slogan koji nas je do sad već koštao 30 godina hrvatske budućnosti, zna se. Zna se zašto se sve ovo događa. Zato što HDZ mora imati svoju čizmu nad baš svakom institucijom i ovoj državi i učinit će sve da to tako i ostane. Od kreiranja nepotrebnih procedura koje slabe ovlasti raznih institucija u zemlji do toga da njihove naloge zanemaruje ili se na njih oglušuje. U ovoj zemlji jedna možete biti noćni portir bez da se poklonite HDZ-u. Pa kako je onda itko mogao povjerovati da će izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda koji predlaže netko drugi, proći bez komplikacija? Hrvatska je po svojim statistikama zemlja čiji građani i tvrtke, a i sami suci najmanje vjeruju svom pravosuđu od svih država članica EU. Imamo najviše zaostataka, postupci traju najduže, a u dodatnom obrazovanju sudaca i informiranju javnosti smo među najgorima. To nikog ne čudi, a najmanje oni koji se prave da s tim nemaju veze iako njihovi ljudi zadnjih 30 godina drmaju tim pravosuđima. Neki i dulje od 30 godina. Izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda bila je prilika da se barem simbolički, a simbolika je u politici uvijek važna, okrene novi list. Umjesto toga, opet je sve zaprljano i provučeno kroz blato i sam postupak i sjajna prva predložena kandidatkinja. Naravno da nitko ne misli da predsjednik Vrhovnog suda može sam nekim čarobnim štapićem riješiti sve probleme našeg pravosuđa, ali politički vrh naše zemlje imaju priliku načinom izbora i samim odabirom kandidata pokazati spremnost i političku volju da se stvari mijenjaju. Da smo kao zemlja dovoljno sazreli da politička šapa na plijenu ne bude baš jedan jedini kriterij kojim se vodimo. Tu šansu smo opet propustili.

Došli smo do kraja.

Hvala vam lijepa, pa prelazimo sada na dnevni red kako smo, tražit ćete stanku pretpostavljam, evo samo da napravim uvod pa ćete onda. Dakle, - Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda RH Predlagatelj je Predsjednik RH. Predsjednik RH uputio je ovaj prijedlog na temelju Članka 116. Zakona o sudovima i Članka 51. Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Ustava propisano je da predsjednik Vrhovnog suda RH uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Hrvatskog sabora na prijedlog predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Izvješće Odbora za pravosuđe sastavni je dio prijedloga odluke. Prije nego što dakle krenemo sa raspravom i vjerojatnim govorom predsjednikom Odbora za pravosuđe javio se je za riječ, vjerojatno i za stanku kolega Grbin. Izvolite. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezanu uz ovu točku dnevnog reda zato što se ovdje radi o jednoj pa mogu reći tragičnoj situaciji. Mi već više od 3 mjeseca kasnimo sa izborom predsjednika Vrhovnog suda. Zašto? Zato što HDZ ne želi da se promijeni status quo u hrvatskom pravosuđu. A status quo u hrvatskom pravosuđu znači ne rješavanje predmeta, znači loše sudske odluke, znači pravosuđe koje nije u službi razvoja i napretka države već je postalo kočničar gotovo svega. Poštovane kolegice i kolege, naravno da nitko od nas ne misli niti ima iluzije da će promjena samo jedne osobe u hrvatskom pravosudnom aparatu bez promjene zakonodavnog okvira moći isti unaprijediti i omogućiti da normalno funkcionira, ali ova promjena mora biti početak. Mora biti početak i mora biti stvaranje svijesti o tome da situacija u hrvatskom pravosuđu ne valja i da ju mi ovdje kao zastupnici u Hrvatskom saboru moramo mijenjati. Izbor predsjednika Vrhovnog suda, izbor suca Dobranića može biti taj početak jer se radi o osobi koja je pokazala ogromno znanje, ali isto tako i ljudsku hrabrost da donese odluke koje su išle u korist građana, a na štetu onih koji su moćniji i onih koji su te građane tlačili. Međutim, ako ovaj izbor ne uslijedi ozbiljna reforma zakonodavnog okvira, ozbiljna promjena zakona koji će omogućiti da doista nezavisni i nepristrani suci mogu normalno raditi svoj posao onda nećemo napraviti ništa. Isto tako molio bih sad prije nego što idemo dalje, kolegice i kolege iz klubova koji imaju manje predviđenih mjesta nego što je trenutno zastupnika da se držimo tog. To su još uvijek pravila koja postoje, ja vas molim da, neću upozoravati znadete svi jako dobro tko sad ovdje sjedi, a ne bi trebao biti. Izvolite.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a zato što smo svi zatvorili oči pred ključnim problemom koji je isplivao na vidjelo u cijeloj ovoj travesti oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Podsjetit ću gdje je problem počeo. Počeo je oko nepoštivanja procedure. HDZ nije htio podržati prvu predsjednikovu kandidatkinju jer nije ispoštovala proceduru i time je poslao ključnu poruku hrvatskom društvu da se procedura mora poštivati. I s vama se kolege iz HDZ-a ne mogu više složiti. Baš šteta što je to sve bila samo farsa. Jer što se nakon toga dogodilo i nad čime smo zatvorili oči? Nakon toga imamo situaciju u kojoj se naš premijer javno hvali da ga je zvala na telefon jedna potencijalna kandidatkinja i da je on njoj dao na temelju telefonskog razgovora prije prijave na javni poziv bjanko podršku. Dakle, dovoljno je halo Andrej da bi vas to katapultiralo u predsjednicu svemira, a živimo u državi u kojoj se s takvim potezom premijer te iste države javno hvali. U uređenoj državi čovjek bi očekivao da se netko prvo treba javiti na javni poziv, da treba predložiti program, da se trebaju vidjeti svi ostali kandidati i da će za to nadležan saborski odbor donijeti odluku o tome tko će dobiti povjerenje za tako odgovornu i neovisnu funkciju. Ne, mi živimo u državi u kojoj se premijer opetovano javno hvali kako je za takve funkcije dovoljno učiniti halo Andrej. I to je ključna poruka cijele ove farse oko izbora predsjednika vrhovnog suda pred kojom smo zatvorili oči. Poštovani predsjedniče HS tražim stanku u trajanju od 10 minuta ispred Kluba Hrvatskih suverenista da bi se dodatno konzultirali o ovoj točki dnevnog reda. Ključna činjenica ovdje je da se oko ove točke dnevnog reda odnosno oko ovog imenovanja dogovaraju dva čovjeka, jedan se zove Andrej Plenković, drugi se zove Zoran Milanović. A ono što hrvatski građani vjerojatno znaju, ali ponekad malo smetnu s uma, a to je da se radi o dva čovjeka koji imaju gotovo istovjetne političke stavove, koji se oko svih ključnih tema slažu. Po pitanju Istambulske konvencije imaju isti stav, po pitanju migrantske krize imaju isti stav, po pitanju uvođenja, potencijalnog uvođenja EUR-a u Hrvatsku odnosno ulaska Hrvatske u eurozonu imaju istovjetan stav. Neka me Zoran Milanović razuvjeri ako sam u krivu. Dakle, imamo dva čovjeka istih političkih stavova i imamo jedan igrokaz za hrvatsku javnost. Međutim, ovdje se ipak dogodilo nešto dobro, ipak je ovdje zahvaljujući i onoj jasnoći Hrvatskih suverenista i ukazivanjem na jednu lošu kandidatkinju, a to je Zlata Đurđević, dogodilo se da ona nije prošla. I meni je drago da nije prošla i drago mi je da imamo kandidata koji je čak i nama Hrvatskim suverenistima prihvatljiv. I to je ono što je dobro. Međutim, hrvatska javnost mora znati da je ovo jedan igrokaz i da na ovo imenovanje od strane odnosno na ovaj prijedlog od strane predsjednika države HDZ pristaje isključivo zbog toga da bi se doslovno sutra mogli imenovati veleposlanici, konzuli, vicekonzuli u razna konzularna predstavništva i u razna veleposlanstva. Dobit će tu svoj obol odnosno dio kolača i SDP-ovci.

Kolega Zurovec izvolite. U ime Kluba Fokusa i nezavisnih zastupnika tražim stanku kako bi se naravno dodatno konzultirali oko ove izuzetno bitne točke. Smatram da je dobar pomak nakon 3 mjeseca trakavice da konačno imamo jedno zdravorazumsko ime čovjeka koji je zaista stao na stranu oštećenih građana u proteklim krizama i situacijama. No ono što bi valjalo svima nama istaknuti i cijeloj hrvatskoj javnosti je to da smo mi po glavi stanovnika zemlja sa najviše sudaca u EU, a s druge strane naše pravosuđe je daleko iza nekih diktatura i po svim rangovima i po svim ljestvicama iza diktatura i iza nekih afričkih zemalja koje zaista nemaju neovisno pravosuđe. Vrhovni sud do sada se nije po ničemu posebno istaknuo, nije baš stao na stranu naših građana i nadam se da ćemo konačno imati jedan dobar pomak u tom smjeru. S druge strane mi se moramo zapitati unutar ovoga sabora što mi točno radimo, 3 mjeseca traje jedna trakavica oko izbora vrhovnog suca, a s druge strane imamo godinu dana rada našeg tajnika sabora koji praktički radi na crno za sabor. Ne poštujemo Poslovnik, a očekujemo da se poštuju zakoni i ostalo. Nalazimo se u tzv. reket državi, vi zaboravite ili ne platite jedan dan jedan račun, dolaze vam opomene, dolaze ovrhe, a s druge strane mi se tu ponašamo komotno. Mi po godinu dana nećemo imenovati čovjeka koji nam mora pomagati oko administrativnih strana, ne imenujemo vrhovnog suca, mi smo ti koji se ponašamo neodgovorno.

Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bismo zapravo još jednom naglasili da smo u proteklih nekoliko mjeseci detektirali i mislim da smo oko toga imali konsenzus osim možda sa HDZ-om da je ključni problem pravosuđa činjenica da je otuđeno i da je zatvoreno od javne kritike, da uz profesionalno i interesno zatvaranje da pravosudne strukture izbjegavaju suočavanje s kritičkim stavovima, a da opravdanje za to nalaze u podijeli grana vlasti. Tu podjelu grana vlasti oni shvaćaju kao apsolut i kao apsolutnu podjelu umjesto da razumijevaju da se radi o zapravo uzajamnom uravnoteživanju i nadzoru. Sudbena neovisnost danas se tumači kao podloga za odbacivanje svake vanjske kritike i to nije dobro. To smo imali prilike i vidjeti u činjenici da niti kandidatkinja Zlata Đurđević, niti kandidat o kojem ćemo danas govoriti i koji će biti izabran za predsjednika vrhovnog suda, nisu uspjeli dobiti značajniji broj, značajniju podršku od strane samog vrhovnog suda odnosno sudaca Vrhovnog suda. Kada se tražilo njihovo mišljenje vidjelo se zapravo ono o čemu se i najviše govori, a to je da je Vrhovni sud zatvoren sam u sebi i da zapravo izbjegava bilo kakvu vrstu vanjskog utjecaja pa čak i na razini dolaska predsjednika Vrhovnog suda koji nije iz njihovih struktura.

Da li bilo tko od vas tko ovdje sjedi misli da je stanje u pravosuđu dobro, bez obzira što će izgovoriti sa govornice, da li intimno mislite da je stanje u pravosuđu dobro? Da li mislite da je to stanje koje se ne treba mijenjati? Sigurna sam da ne mislite, ali tako kao što vi mislite intimno ili bez obzira kako misle naši građani, misle tvrtke koje žele ili se spremaju ulagati, ali ono što je isto istina, misle naši suci. Kad radite određena ispitivanja između naših sudaca i kada ih pitate da li oni misle da se u sudstvu napreduje po sposobnosti ili po nekim drugim stvarima onda 55% ispitanika i sudaca kaže da suci ne napreduju prema sposobnostima i prema nekim drugim stvarima nego prema onom što ne bi trebao biti kriterij. I onda mi imamo izbor vrhovnog suca RH odnosno predsjednika ili predsjednice i mi, svi mi dakle politika to pretvori u cirkus, pretvori u farsu spremna kandidate koji su se odlučili javiti mjesecima vuć kroz blato i onda imamo rezultat koji imamo. Dakle, nitko od nas ne vjeruje da će novi predsjednik Vrhovnog suda i da ima čarobni štapić kojim će promijeniti sve, ali imate u razvoju neke države, mi smo mlada demokracija nekoliko ključnih točaka koje kad propustite, propustili ste vrijeme. Ovo je bila jedna od tih točaka da pokaže da smo spremni zaista da napravimo izbor predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda jer se referiram na prvu kandidatkinju, jedan demokratski proces i koji je trebao biti festival demokracije, a mi smo to pretvorili u nešto posve drugo. Sada će stanku obrazložiti kolega Katičić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući sabora.

Kao što je već uvodno kazano zaboravlja se jedna činjenica da je upravo HDZ svojim postupanjem više nego jasno inzistirala na poštivanju svih ustavnih kako i zakonodavnih procedura što je potvrdio i sam Ustavni sud u postupku koji je iniciran pred njim. To samo dodatno pokazuje da je poštovanje procedure pri izboru ovakvih tijela pa i same funkcije predsjednika Vrhovnog suda koji zasigurno neće sam kao uloga biti ključna za reformu pravosuđa, ali ukazuje da se moramo poštovati pravila koja smo sami izglasali, koja samo sami donijeli. Što se tiče plana reforme pravosuđe želim podsjetiti da je u nacionalnom pravom oporavku predviđeno oko značajna sredstva čak oko 730 milijuna kuna kako bi se procesi u pravosuđu kojeg sam i sam sudjelovao ubrzali i kako bi se samo pravosuđe unaprijedilo kako u digitalizaciji i daljnjem postupanju. Osnovni je problem dugotrajnost postupka, a mislim da ćemo upravu ovim činom koji će sada biti, a danas je na dnevnom redu izbor predsjednika vrho suda doprinijeti i tome da se reforme pravosuđa provede u onom pravu na dobrobit hrvatskih građana. Hvala vam lijepo. I još jedan zahtjev, kolega Daus, izvolite. U ime kluba IDS-a također tražimo stanku od 10 minuta ne da bi produžili ovaj rok koji traje već mjesecima nego da bi upozorili da se ovakve stvari više ne ponove. Povjerenje odnosno nepovjerenje pravosuđe jedno od tri razloga zbog čega mladi iseljavaju iz RH od svih građana EU hrvatski građani imaju najlošije mišljenje o neovisnosti pravosuđa u svojoj zemlji po istraživanju Eurobarometra. Zato pozivamo da na temi poput ove ubuduće pokažemo svi zajedno više zajedništva, počnemo čim prije vraćati povjerenje u institucije naše zemlje. Pred nama su mnogi izazovi u bližoj i daljnjoj budućnosti, koncentrirajmo se na ono što je važno, budimo odgovorniji, učinkovitiji i da se ovakve stvari više ne ponavljaju na tako važnim temama. Kolegice Nađ, izvolite. Također tražim stanku u ime Kluba socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta da se dogovorimo o tome o ovoj točci dnevnog reda, dakle izbor predsjednika Vrhovnog suda. Dakle, mjesecima mi već raspravljamo o izboru predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda i tu smo kroz blato provukli vrlo kvalitetnu kandidatkinju Zlatu Đurđević zato što se nisu dva predsjednika dogovorila. Dakle, to je na neki način stvar trgovine, ja ću podržati tvoju kandidatkinju oni kandidata, a ti ćeš podržati moje kandidate odnosno kandidatkinje za veleposlanike. Dakle, smatramo da se ovo više nikada ne smije dogoditi i da trebamo kandidate koje predloži predsjednik Republike adekvatno verificirati odnosno vidjeti njihove programe i onda odlučiti o najboljem kandidatu. Kandidat Radovan Dobronić je također vrlo kvalitetan kandidat, on je dubinski ušao u analizu problema u pravosuđe kao jedan dr. House i mislimo da je vrlo kvalitetan kandidat za predsjednika Vrhovnog suda, ali nadamo se da neće imati problema u podmetanju kajli samom Vrhovnom sudu i u cijelom pravosuđu. Tražim isto stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta kako bi se konzultirali o ovoj točki. Složio bih se sa nekim tezama koje su iznesene da gledamo jednu trakavicu već više mjeseci i da ovo nije način kako se može vratiti povjerenje u ključne institucije. Tu se slažemo, međutim, ovo što ćemo danas raspraviti ipak treba neke stvari naglasiti i ponavljati, dakle, ova teza koja se često čuje u javnosti da tijekom 90-ih su nastali problemi u hrvatskom pravosuđu nije točna. Dakle, mi nasljeđujemo velike probleme od prije, od mnogo ranije, dakle ti pravi uzroci ovog nereda proizlaze iz vremena prije 90-ih. Dakle, da bi krenuli u liječenju pacijenta zvanog hrvatsko pravosuđe, trebamo imati pravu dijagnozu. To je jako bitno. Dr. House prvo treba donijeti pravu dijagnozu da dobro liječi pacijenta. G. Dobronić nije prepoznao kao glavni problem ili jedan od ključnih problema neprovođenje lustracije u Hrvatskoj. Čak na neki način na saslušanju je rekao da je lustracija provedena u Hrvatskoj. Sam sastav Vrhovnog suda potvrđuje da ta teza ne može biti točna, dakle kad gledamo biografije tamošnjih sudaca.

Bit ne naravno, odobrene stanke po svim zahtjevima. Nastavit ćemo u 11 sati i 15 minuta i obratit će nam se predsjednik Odbora, kolega Jakšić koji će obrazložiti stav Odbora, nakon toga ćemo otvoriti raspravu.

Izvolite:

Poštovane kolegice, kolege sam Odbor za pravosuđe je imao nekoliko sjednica u nekoliko ovih javnih poziva upravo na temu Vrhovnog suda i ono što je sukus posljednje sjednice na kojoj smo imali glasovanje da je gospodin Dobronić dobio jednoglasnu podršku i pozitivno mišljenje Odbora za pravosuđe dok je gospodin Mrčela dobio pozitivno mišljenje većinom glasova. Danas pred nama i na glasanju u petak je ime Radovana Dobranića kao prijedloga Predsjednika RH Zorana Milanovića. Ono što bih volio samo naglasiti u ovom kratkom uvodu je da i ovim putem bez obzira na naša politička razmimoilaženja zahvaljujem svim kolegicama i kolegama iz Odbora za pravosuđe, svima onima drugima saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su se uključili u raspravu s obzirom da smo doista imali jednu korektnu, konciznu, argumentiranu raspravu i pokazali da bez obzira koliko toga nas politički dijelilo da ipak možemo naći jednu jasnu nit i da na kraju možemo naći konsenzus. Nadam se da taj konsenzus koji smo našli ćemo i u narednom periodu iskoristiti za potrebne promjene u hrvatskom pravosuđu jer nije jedna osoba ta koja sve to može izmijeniti i da na jedan otvoren, jasan i transparentan način kao što smo imali rasprave na odboru isto tako možemo pokrenuti i potrebne zakonodavne promjene koje nam je i ovaj postupak pokazao da će očito u vremenu pred nama, poglavito kad govorimo o Zakonu o sudovima, biti potrebne. Hvala još jedanput svima koji su sudjelovali. Hvala i vama. Otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a, poštovani kolega Božo Petrov. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici drago mi je da ćemo konačno ovog petka završiti jednu jalovu trakavicu koja se događa u našoj državi vezano za važan izbor, izbor predsjednika Vrhovnog suda, ali jalovo iz razloga što je zbog te trakavice i jalovih prepucavanja izašlo iz fokusa ono što je bitno. A bitno je u kakvom se stanju nalazi naše pravosuđe, bitno je što se treba u tom pravosuđu promijeniti. U ostalom bitno je što svaki od kandidata koji su se javili za tog predsjednika Vrhovnog suda nudi. I u ovom vremenu moglo se čuti o različitim kandidatima, a pogotovo o kandidatu Radovanu Dobroniću puno toga. Možda su bili čak malo blaži prema nekim, nego prema nekim drugim kandidatima, ali nažalost nije se govorilo toliko o onome što je taj kandidat govorio kroz svoj program što namjerava napraviti. Ne čak da se nije govorilo, mogli ste vidjeti da određeni stručnjaci iz jedne komotne anonimnosti, onako podcjenjivački govore i o njegovom programu, govore i o njegovom dosadašnjom radu, govore da je njegov program malo previše pojedinačan, nedovoljno kompletan, a da je njegovo iskustvo višegodišnje na prvostupanjskom Trgovačkom sudu nije toliko dostatno za ovu najvišu sudačku dužnost.

A ta skepsa je mogla trajati do njegovog saslušanja na Odboru za pravosuđe, jer saslušanje i njegovo strpljivo odgovaranje na sva pitanja članova Odbora za pravosuđe pretvorilo se je u jedno pravo predavanje iskusnog pravnika i intelektualca od kojeg su svi mogli naučiti. I članovi Odbora za pravosuđe i saborski zastupnici i svi oni koji su htjeli čuti. Program, da se prvo na to osvrnem suca Dobronića upotpunjen njegovim saslušanjem i njegovim odgovorima na Odboru za pravosuđe on ukazuje na brojne anomalije u hrvatskom pravosuđu, u zakonodavnom okviru kojeg imamo, u postupanju državnih i javnih tijela. I on je vrlo kritično progovorio prema državnim i lokalnim tijelima koji bespotrebno generiraju 1000 sporova čime se zatrpavaju sudovi. Također bio je kritičan prema određenim zakonskim rješenjima koji se najviše odnose na ono što je bolno u našem pravosuđu, to je na organizaciju rada samog pravosuđa. Također, što je meni bilo drago on je kritično progovorio prema vlastitoj svojoj, svojim kolegama i postupanju sudova i sudaca čime je za razliku od brojnih bio jedan od onih rijetkih predstavnika sudačke vlasti koji je samokritično progovorio o onome što se danas događa. On je jasno rekao da zbog pogrešne prakse sudova i sudaca danas u Hrvatskoj imamo težu mogućnost uvesti kako on kaže pravni red u pravni poredak. Od svega ono što je bilo dojmljivije su bile njegove opservacije za koje iskreno ja kao pravni laik sam smatrao da je neosporno da se nemamo oko čega tu misliti. Dakle, sudac Dobronić je rekao da zbog pogrešne sudske prakse u velikoj mjeri se zloupotrebljavaju one stvari koje bi trebale biti neosporne. Npr. on je na Odboru za pravosuđe imao izlaganje o najobičnijim računima, dakle to je ono što su njegove kolege njemu rekle da je to previše pojedinačno, ne kompletno. Ne, to je izuzetno bitno, o najobičnijim računima, o njihovom izdavanju, o njihovoj naplati, o njihovom osporavanju. Zašto? Jer zbog pogrešne prakse sudova i sudaca danas se osporavaju potpuno legalno normalno izdani računi i time se zatrpavaju po njegovim riječima sudovi i generira se na desetke tisuća bespotrebnih sporova. Također sudac Dobronić u svom programu primjećuje da se nastavlja postojati koncepcijski pogrešno poimanje prava i pravosuđa kao još jednog alata u rukama vladajuće klase. I kao negativnu posljedicu toga sudac Dobronić ističe formalističku i nadasve zakonsku mehaničku primjenu zakonskih normi bez značajnije primjene općih načela koji su isto tako propisani u zakonu i ne kaže on da se treba izbjegavati ovakvo provođenje i da se treba rastezati po općim načelima, ali smatra također da se treba uzeti u obzir i jedno i drugo. Kolegice i kolege zastupnici, ništa od ovoga o čemu je sudac Dobronić govorio nisu neke efemerne teme. Mislim da su to teme koje pokazuju gdje se nalaze sustavni problemi našeg pravosuđa, politika koje se odnose na naše pravosuđe i što je najvažnije većina tema o kojima je on govorio jesu problemi na koje vrhovni sud itekako može utjecati svojom praksom i svojim autoritetom. Radovan Dobronić je među ostalim rekao da se pravilnom sudskom praksom u nekim vrstama predmeta priljev novih građanskih parnica može smanjiti za 30% Mi očekujemo od njega i od vrhovnog suda kojeg će on voditi da to ispuni. To je itekako mjerljivo. Izvješće vrhovnog suda je svake godine u HS. Na kraju krajeva to znači da ćemo mi u saboru isto kao i struka koja će to gledati, isto kao i hrvatska javnost koja će to gledati svake godine, moći mjeriti što to vrhovni sud i on kao predsjednik vrhovnog suda radi. Možda će zbog toga podržati izbor suca Dobronić za predsjednika vrhovnog suda. Ne, to je podrška da provede ono što je on sam govorio da se može napraviti i da će napraviti kao predsjednik vrhovnog suda, a mi ćemo ga mjeriti ovdje u HS svake godine. Hvala. Idemo na 2. raspravu, Klub zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite.

Rekao bih konačno nakon više mjeseci natezanja oko toga hoćemo li imati ili nećemo imati i koga ćemo imati za kandidatkinju ili kandidata za predsjednicu ili predsjednika vrhovnog suda, konačno smo došli do načina koji je propisan zakonom o tome kako da se izabere predsjednika vrhovnog suda i da taj zakon bude poštovan i dobili smo kandidata iz kojeg smo mogli birati. I svatko je od sudionika u skladu s tom procedurom doprinio tome da možemo raspravljati o kandidatima koji su među najboljima koje u sudstvu imamo. Sve što je prije toga prethodilo nije bilo dobro, bio je gubitak vremena i bila je neka vrsta populističke vježbe i nadmetanja koja nije dobra za ono što se hoće sa izborom predsjednika vrhovnog suda, dakle ne samo odabir osobe nego i odabir nekoga tko će unijeti svježinu u idejama, u postupcima i u vlastitoj osobnosti kada je posrijedi neophodna reforma pravosuđa kod nas u Hrvatskoj koja se, da odmah kažem, sa pozicije vrhovnog suda može napraviti, ali ne u onom smislu i na onom opsegu kojim se to, koji neki ljude misle da je to moguće. Dakle, od dvojice kandidata, kandidat Radovan Dobronić je dobio najviše glasova na našem matičnom Odboru za pravosuđe. I mene to ne čudi zbog toga što je njegov program ako ga se čita ne samo od onih koji su se kandidirali u ovom krugu nego i u ranijim krugovima zapravo najbolji program, usmjeren na ono što se iz perspektive predsjednika vrhovnog suda i vrhovnog suda samoga može napraviti s jedne strane i s druge strane u tom programu se pokazuje za nekoga tko nije napredovao unatoč decenijama radnoga staža u svojoj sudskoj profesiji i u svom sudskom pozivu ko nije napredovao iznimno znanje i iznimna upućenost u stanje domaćeg pravosuđa, broju predmeta, vrsti prakse sudske, teškoćama s kojima se suci suočavaju, s druge strane iznimno poznavanje međunarodnih komparativnih, pravosudnih praksi, sudskih rješenja i istovremeno ukupnog zakonodavnog okvira, naročito zakonodavnog okvira EU. Zato mislim da danas imamo razmjerno jednostavan posao, a to je da izaberemo kandidata Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda. E sad, na što kandidat Dobronić stavlja naglasak, ja ću izdvojiti neke iz cjeline njegovog programa. Prvo, što mi se čini iznimno relevantnim, a to je da si osvijesti koje je mjesto europskih direktiva u sustavu i europskih presuda u sustavu našega pravosuđa. On na jednom mjestu kaže, one su što se tiče relevantnosti takve da našim sucima omogućavaju da imaju veću poziciju, snažniju poziciju s obzirom na razliku između našeg pravosuđa i europskog pravosuđa nego što ga imaju kada sude po našim zakonima. Dakle, kao što on kaže citiram ga ne doslovno imaju ovlasti koje su usporedive sa ovlastima ustavnih sudaca. Iznimno je važno da se to osvijesti u sudskoj praksi i u svijesti naših sudaca i ako je potrebno da se za to provode adekvatne obrazovne prakse. Drugu stvar koja mi se čini iznimno važnim jeste pristup pitanju nagomilanih predmeta, broju neriješenih predmeta, broju predmeta koji dolaze na Vrhovni sud, broju predmeta koji se rješavaju na Vrhovnom sudu i kako se rješavaju na Vrhovnom sudu. Njegova usporedba između danskog suda vrhovnoga i našega Vrhovnoga suda gdje naši suci rješavaju 9.000 predmeta, a danski rješavaju svega nekoliko desetaka predmeta. Danski sudovi su među najboljima u Europi, a naši su među najgorima u Europi. Izvrsno je to iskoristio kao primjer i još bolje poslužio kao obrazloženje, da suci ne smiju raditi pod pritiskom brojčane norme jer to narušava kvalitetu jer to narušava ozbiljnost pristupa, profesionalnost pristupa i k tome predlaže da se do Vrhovnog suda ne dolaze, da se stvore mehanizmi u radu sudova, da do vrhovnog suda ne dolazi više od 10% od onoga što dolazi danas na nivou godine kako bi se osigurala kvaliteta. Jednako tako čini mi se da je njegovo inzistiranje na kredibilnosti presuda od iznimne važnosti kako kod nas niko ništa ne poštuje, kako ničija riječ ne vrijedi ništa osim dnevno fluencerica, zabavljača, da ne govorim samo u ženskom rodu jer bi bio nepravedan ili redikula i nekog drugoga za potrebe ovih ili onih medijskih prehrana, tako ne vrijede niti pravorijeci naših sudova i naših sudaca. Kandidat Dobronić to smješta u centar svojega programa, kako povratiti autoritet, kredibilnost i snagu jer o tome baš i jeste riječ, kao što je odlazak kod matičara i crkvu i pristajanje na brak nešto što ima snagu i obavezu tako istovremeno i presuda sudaca iste snage mora bit, ali toga nema kod nas, na to se odmahuje kao na lanjski snijeg. Sudac Dobronić to smatra odnosno kandidat za predsjednika Vrhovnog suda Dobronić smatra to jednim od centralnih elemenata u svojem programu i skidam mu kapu koju nemam, ali skidam mu kapu na tome. Što će napraviti na Vrhovnom sudu koji mu nije dao povjerenje nego je dao drugom kandidatu koji nije kandidat za podcijenit, ima svoju reputaciju?

Zatvoreni krugovi čiju zatvorenost ne traži profesionalna etika na javnim i važnim funkcijama su opasni krugovi i to se treba rješavati. Tajni krugovi koji nisu propisani zakonom i koji nisu oblik rada koje je zakonodavac dao određenim akterima, službama, agencijama su također opasni za zakon i opasni za državu.

Hrvatska državna televizija bila je poznata u onom bivšoj državi po serijama poput Malo misto, Velom isto, Gruntovčani, U registraturi, Prosjaci i sinovi, Kuda idu divlje svinje, recimo, je li? To nisu bile ove moderne sapunice u kojima su obično zapleti takvi da se nekome brani ljubav, onda jedan od glumaca završi u bolničkoj komi pa se treseš i onda 50 epizoda i na kraju saznaš da je glavnom liku mama ustvari tetak. Dakle, uz one naše dramske serije se sanjalo, smijalo, plakalo, veselilo, o njima se pričalo, a glumice i glumci su bili poznati ljudi u centru svih zbivanja. Tu razinu pozornosti u našoj ovoj novoj neovisnoj državi preuzela je politika i političari. Doduše, iako sve skupa ponekad izgleda smiješno, malo se više tuguje i plače jer nije lako gledati kako ti djeca odlaze u svijet, kako ti stižu ovrhe na kućnu adresu, kad mjesecima skoro, evo sada uskoro i godinama, kako ti nakon potresa nitko ne može obnoviti srušeno, ali se nadugačko i naširoko piše o upraviteljima fondovima, o velikim novcima iz Europe koji su u principu kao Jeti jer navodno postoje, ali ih nitko nikada nije vidio. Dok se dakle na političkoj pozornici odigravaju trakavice i sapunice, mislim da će riječ trakavice biti najviše upotrebljavana u ovoj diskusiji, prema izvješćima EU komisije i Vijeća EU, hrvatsko pravosuđe drži zapaženo 6. mjesto među članicama EU po priljevu predmeta. Držimo izvrsno 5. mjesto po dugotrajnosti parničkih postupaka pred općinskim i trgovačkim sudovima, a po broju neriješenih parnica u tijeku, Hrvatska se nalazi na fenomenalnom 2. mjestu EU. Ovi se podaci EU i vijeća, EU komisije i Vijeća EU odnose na stanje sa zaključnom 2018. g., ali stopa rješavanja u 2019. je bila niža, tako da vjerujem da smo čak i u nekim pozicijama napredovali, u negativnom smislu. I umjesto da se potrudimo na sve načine pomoći sudstvu da uistinu postane neovisno i učinkovito, mi dodatno otežemo i otežavamo. Zabava uz sapunicu izbor predsjednika Vrhovnog suda RH potpuno nepotrebno traje već mjesecima. Razgovara se, pregovara, lome se koplja, predlaže i odbija, a ustvari izborom predsjednika Vrhovnog suda neće se dogoditi ama baš ništa bitno ili promijeniti, osim što će Vrhovni sud, kako je i red, dobiti predsjednika. I dalje će ljudi iseljavati, krovovi prokišnjavati, kuće ostati porušene, cijene će rasti, inflacija će iz puzajuće priječi u hodajuću, možda danas-sutra i u trčeću, a azijski radnici koji su čak siromašniji od nas dolazit će u stotinama, uskoro i u tisućama i raditi sve one poslove koje kod nas više nitno jednostavno nema tko radit. Kako izgleda zaplet sapunice izbora predsjednika Vrhovnog suda? Imenuje ga ovaj Visoki dom na prijedlog predsjednika republike, ali to nije sve.

Dakle to je jedna procedurica koju treba proći da bi došli do ove situacije. Drugo pitanje, što radi predmetni predsjednik i koji je njegov opis radnih zadataka. To sam isto malo „zguglao“ jer nisam pravnik. Obavlja poslove sudske uprave i druge poslove, kao što su upravljanje VSRH, usklađivanje rada sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica u tom sudu, sazivanje i predsjedavanje Općoj sjednici VSRH i Proširenoj općoj sjednici te upravljanje sudskom upravom. Predsjednik je uz to, odgovoran za pravilno i zakonito obavljanje poslova u sudu i sudske uprave. Ujedno donosi upravne i druge akte, izdaje naredbe i daje upute, potpisuje odluke, zaključke, izvješća i druge akte koje donosi Opća sjednica.

On nema poseban i neposredan utjecaj na postupak suđenja ili na sadržaj djelovanja VSRH i izvršenje njegove Ustavom propisane nadležnosti, a već sam rekao da njegovo imenovanje neće potaknuti promjene u teškoj gospodarskoj i demografskoj situaciji u koju nam se ova naša država nalazi. Svemu tome unatoč mi imenujemo, odnosno vladajuća većina imenuje predsjednika Vrhovnog suda, dok recimo, Ustavni sud bira tajnim glasovanjem predsjednika, dakle svog predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 4 godine većinom glasova svih sudaca. I evo, da okončam ovaj svoj govor, dakle netko će današnju raspravu iskoristiti na ukazivanje na probleme u sudstvu, netko za osobnu promociju ili skupljanje političkih bodova i na kraju će kao i obično vladajuća većina u ovom zakonodavnom tijelu, a mi smo tu dakle političari jel, zakonodavno tijelo mi ćemo postaviti predsjednika Vrhovnom sudu koji je dio neovisne sudbene komponente trodiobe vlasti. To ćemo mi napraviti. Mi ćemo naravno u Klubu Hrvatskih suverenista kao i većina podržati izbor gospodina Radovana Dobronića i želimo mu da opravda glas koji ga prati i koji proizlazi iz njegovog prezimena, glas i epitet dobrog suca. Iako moram i to reći na kraju, najbolje rješenje bilo bi određenje prema kojemu predsjednika Vrhovnog suda biraju suci Vrhovnog suda na općoj sjednici suda. Sudovima koji ulogu sudbene vlasti mogu izvršavati ukoliko su neovisni u radu ne trebaju tutori izvan pravosudnog sustava.

Poštovani kolegice i kolege, složio bi se na početku da ovo predugo traje cijela procedura oko imenovanja novog predsjednika Vrhovnog suda. Evo to će se vrlo uskoro završiti u petak, međutim jako je važno ponovno istaknuti neke stvari pa da bi razumjela naša javnost kako mi vidimo glavne uzroke ovom pravosudnom neredu kod nas. Često slušamo u javnosti tezu da su problemi u našem pravosuđu nastali tijekom '90.-tih godina. Istina je zapravo da oni glavni uzorci ovog stanja proizlaze iz vremena prije. I kao što znamo mnoge druge bivše komunističke zemlje su pravovremeno proveli lustraciju i stanje je tamo ponešto bolje nego kod nas. Povjerenja ipak je više i teško možemo se oteti dojmu da jednostavno ova tema i dalje izaziva nelagodu u Hrvatskoj. Jedno simptomatično, jedan slučaj zapravo koji to odražava je koliko je dugo trebalo promijeniti ime jednog trga u Zagrebu i silne kontroverze koje je ta odluka izazvala. Dakle, radi se o jednom naslijeđenom mentalitetu koji je teško iskorijeniti. Dakle, promijenilo se društveno uređenje, ali mentalitet se sporije mijenja pogotovo u nekim službama. Na saslušanju u, na naš Odboru za pravosuđe pitao sam gospodina Dobronića kako vidi zapravo koja mu je dijagnoza za ovo stanje. Jako je važno pogoditi pravu dijagnozu. U njegovu korist mogu reći da je govorio o tome da u drugim zemljama gdje su vrlo slični zakoni kao kod nas, dakle spomenuo je Austriju, Švicarsku, druge zemlje imaju gotovo iste zakone, ali praksa jako odudara pa se postavlja pitanje zašto je to tako. Zašto sve ide sporije kod nas, zašto građani nemaju povjerenje u presude suda, sudova i slično? Dakle, ono što treba reći bez obzira na naš konačni stav gospodin Dobronić ima uvid u pravosuđe i neke točke iz njegovog programa stoje i dobre su, međutim jako je potrebno naglasiti da nije dovoljno, nije dovoljno biti pošten i ne dio jedne zatvorene sudačke kaste da bi mogli voditi Vrhovni sud. Poštenje bi trebali uzeti zdravo za gotovo, svi suci zapravo bi trebali biti pošteni, to ne bi trebalo biti neka posebna kvalifikacija, ali u Hrvatskoj tako često ispada da ako ste nekorumpirani, pošteni onda to vas ističe u odnosu na mnoge druge, nažalost. Dakle, to bi trebala biti neka početna točka, neki minimum za sve kandidate koji bi vodili pa čak Vrhovni sud. Neću ulaziti zašto se nije dogodilo, ali posljedica ima jako puno. Jedan je ono što ekonomisti zovu oportunitetni trošak.

I nažalost moram reći da to nepovjerenje je velikim dijelom i opravdano. Koliko investicija je otišlo u druge zemlje u okruženju ili šire jer ti investitori nisu imali povjerenje u vladavinu prava kod nas. Dakle, ta, taj trošak je iznimno visok za Hrvatsku kad gledamo gdje smo danas u odnosu na mnoge druge zemlje. S druge strane imamo tezu od drugog kandidata suca Mrčela koji nije na dnevnom redu, ali bio je ispred odbora da zapravo suci bi sami trebali sebe birati kao jedno zatvoreno društvo, elitno društvo, rekao bi vrlo otuđeno društvo od realnosti u Hrvatskoj, sami bi trebali sebe birati. Pa mislim da imamo tu veliki problem što mnogi ne shvaćaju zapravo načelo trodiobe vlasti. Dakle, i naši političari su skloni često dizati ruke od stanja u pravosuđu i stalno ponavljaju tu floskulu o neovisnosti sudstva. Dakle, sudovi da se razumijemo trebaju biti neovisni od izravnog utjecaja na njihov rad, dakle kao posebna grana vlasti. Međutim, to ne znači da politika nema ulogu, pogotovo u odlučivanju koji će biti čelni ljudi u tom sustavu. Dakle, moramo govoriti da svaka grana vlasti nužno mora imati kontrolne mehanizme kako bi ostale grane nadzirala i kontrolirala. Dakle, za nas je svakako neprihvatljivo da suci koji nemaju visoki ugled u društvu sami sebe biraju, samo će se situacija pogoršati ako idemo tim putem. Dakle, od svega ovoga što gledamo ovih zadnjih mjeseci ono što mogu reći je pozitivno je da se sve odvija vrlo javno, ipak javnost saznaje nešto o pojedinim kandidatima za razliku od prije kad se to nekako dogovori između političkih čimbenika i nitko zapravo ne zna pravu pozadinu, pa niti o stavovima pojedinih sudaca. Zašto je to važno? I u tom vijeću imamo od 11 članova 7 sudaca. Ja ću pročitati njihova imena jer u općoj javnosti oni su nepoznati. Dakle, ako se neki sudac uhiti ili pod sumnjom korupcije treba postavit pitanje tko je imenovao tog suca ili odlučio o njegovom napredovanju. To su često kod nas anonimni ljudi, nitko ne zna. Dakle, u aktualnom sastavu imamo Neven Cambi, Antun Dominko, Goran Goluža, Gordana Jalševečki, Mirta Matić, Darko Milković, Lidija Vidjak. Dakle, ne znam ove osobe osobno, ali znamo da opća javnost, pa i mi u ovom saboru, barem ja, gotovo ništa ne znamo o njihovim stavovima zapravo kako gledaju vladavinu prava, ovo je kontroverzno pitanje. Znamo na razini EU i pojedinih članica lome se velike bitke oko stanja u pravosuđu i ulogu, ulogu, pa i viših sudova u tim zemljama. Dakle, nije svejedno kako ljudi ti gledaju, da li imaju podanički mentalitet da se sve treba manje-više slijepo slijediti izvana ili misle na neki način svojom glavom i u stanju su proturječiti nekim autoritetima izvan Hrvatske, nije to svejedno, to trebamo znat. Dakle da ponovim, ovo što vrlo vjerojatno neće se nikad dogoditi u Hrvatskoj, ali trebalo se dogoditi, dakle provođenje lustracije u nekim dijelovima sustava nije nikad bio cilj osvetiti se za počinjene zločine ili na neki način te ljude kažnjavati nego lustracija je zapravo potrebna kako bi se hrvatsko društvo pročistilo od određenog mentaliteta naslijeđenog koji vodi u propast. Mentalitet korupcije i podaništva tjera naše društvo u sve veću ekonomsku i moralnu krizu. Dakle, Domovinski pokret ne vidi problem u osobi suca Dobronića i ovo što je on naveo u programu, već u njegovoj krivoj dijagnozi, u važnoj dijagnozi, o uzrocima nereda u hrvatskom pravosuđu, zato nećemo moći podržati njegovo imenovanje. Gđa. Natalija Martinčević govorit će ispred Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista,

Nažalost, dok je ovo natezanje trajalo ništa se u našem pravosuđu nije promijenilo na bolje. EU, danas smo imali prilike čuti, da ih ne ponavljam, i egzaktne podatke, a i sami građani Hrvatske i dalje percipiraju Hrvatsku kao državu podložnu korupciji i pravosuđu u tom sustavu kao zaštitnika te iste korupcije. Brojni pokazatelji ukazuju da se radi o sistemskoj korupciji, korupciji koja prožima lokalnu samoupravu, javne tvrtke, državne institucije, a sistemska korupcija je ta korupcija koja razara državu. Na tu korupciju onda se blago rečeno nadovezuje neefikasnost pravosuđa u procesuiranju otkrivene korupcije, a naglašeno kada se radi o kaznenom progonu državnih dužnosnika. Procesi koje javnost posebno prati i putem kojih ocjenjuje i pravosuđe, ali i ukupno stanje u društvu vezano uz borbu protiv korupcije traju kod nas 10-tak i više godina. I upravo takvim dugotrajnim procesima pravosuđe daje poruku da se politički utjecajni okrivljenici mogu unedogled izvlačiti od zasluženih kazni. Ja ću samo još jedanput podsjetiti na primjer, kako dolazim iz Varaždina, primjer grada Varaždina gdje smo imali optuženog bivšeg sada već gradonačelnika g. Čehoka, koji je bio optužen po 4 optužnice za nanošenje štete gradu Varaždinu u iznosu više od 100 milijuna kuna. Dakle, 8.g. je trajao prvostupanjski postupak, nakon 8.g. 2018.g. on je nepravomoćno presuđen na zatvorsku kaznu od 2.g. i nakon toga se ponovo do ove godine nije dogodilo ništa i onda je vidi čuda neposredno pred lokalne izbore, dakle u travnju mjesecu je vrhovni sud nakon 3.g., dakle odlučio da postupak ipak vrati na prvostupanjski sud i time ovako još malo da vjetar u leđa za kandidaturu gradonačelnika Čehoka, na svu sreću to ovog puta nije prošlo. Prošlo je u prethodnom mandatu i tada je netko tko je optužen za 100 miliona kuna nanošenja štete gradu Varaždinu 4 godine upravljao tim gradom Varaždinom i odlučivao o predmetima i sporovima koji su, za koje mu se u to isto vrijeme sudilo. Dakle, svima je jasno kako je ovakvo trajanje procesa, a posebno onih koji uključuju korupciju i javne dužnosnike jedan od glavnih izvora nepovjerenja građana u hrvatsko sudstvo. I sad naravno da se to ubrzanje postupaka može postići raznim sistemskim i sveobuhvatnim promjenama, reformama o kojima stalno govorimo, koje stalno zazivamo, ali bilo bi dobro da napravimo jedan početni korak, da napravimo jednu brzu i kvalitetnu promjenu i da time pošaljemo jednu snažnu poruku i javnosti, ali i potencijalnim počiniteljima visoke korupcije, a kojom se prije svega isisava javni novac, da osiguramo primjerenu brzinu suđenja odmah. Kao reformisti predlažemo da u prvoj fazi ta primjerena brzina suđenja bude za društveno najopasnija djela. Dakle, to su djela iz nadležnosti USKOK-a, a kojima se vrši progon prije svega dakle državnih dužnosnika, sudaca, državnih odvjetnika, njihovih zamjenika te predsjednike i članova uprava javnih tvrtki i tvrtki u vlasništvu lokalne samouprave. To je kategorija ljudi koja raspolaže javnim novcem i ima razne privilegije kao što znamo i bilo bi dobro da se tim privilegijama doda i privilegija brzog suđenja. To je iznimno važno, dakle to su ljudi koji imaju javne ovlasti i koji upravljaju javnim novcem i da ta suđenja budu završena u primjerenom roku, a ne da imamo ovakve primjere kakvog sam navela malo prije. Dakle, da ova rasprava danas ne bude samo rasprava o tome kako naše pravosuđe ne funkcionira, svi znamo da ne funkcionira, kako ne valja, kako je ovaj proces imenovanja predsjednika Vrhovnog suda trajao nepotrebno dugo, o tome su svi govorili i svi će i dalje govoriti, ja bi iznijela možda nekoliko, iskoristila ovu raspravu da iznesem nekoliko konstruktivnih prijedloga, a na temelju ovoga o čem sam govorila. Mi moramo dakle mijenjati postojeći sustav i prije svega moramo mijenjati postojeći Kazneni zakon. Prema našem prijedlogu trebalo bi se ići u izmjene i dopune Kaznenog zakona kojim se, dakle bi se prije svega ovo što sam govorila ubrzali procesi iz domene nadležnosti USKOK-a za osobe koje sam navela bez obzira da li su u međuvremenu podnijeli ostavke ili su opozvani. Druge iznimno važna stvar koje bi izmjene zakona uvele je obveza da drugostupanjski sud koji zaprimi spis povodom žalbe na presudu u takvom kaznenom predmetu mora donijeti odluku unutar godine dana od zaprimanja spisa. Dakle, unutar godine dana. I treća stvar da bi se u ovakvim kaznenim predmetima prvostupanjska odluka u povodu žalbe mogla ukinuti i predmet vratiti na ponovno postupanje samo jednom. Zanimljivo je da to na taj način uređeno u građanskom postupku, ali nije uređeno u kaznenom postupku i sigurna sam da ne postoji nitko osim naravno zainteresiranih tko ne uviđa da bi se na taj način, da se ovo u kaznenom postupku uredi kao i u građanskom postupku zapravo onemogućilo beskonačno razvlačenje procesa višestrukim vraćanjem drugostupanjskih presuda na prvostupanjske, drugostupanjskih sudova na prvostupanjske i to uglavnom bez jasnog obrazloženja koji bi uputili prvostupanjske sudove na postupanje, naravno sa ciljem da odluku mogu vratiti još jednom i tako beskonačno dakle doke ide, a znamo da u većini upravo ovih postupaka prema ovim osobama o kojima govorim to tako izgleda. Dakle, drugostupanjski sud može ukinuti presudu samo jednom, nakon toga je mora slijedeći put ili je mora sam riješiti dakle preuzeti postupak i donijeti odluku. Ovako izmijenjen i dopunjen Kazneni zakon odnosio bi se i na postupke koji su započeli prije stupanja na snagu ovog zakona koji nisu pravomoćno dovršeni i time bismo vjerujte mi raščistili jedan ozbiljan dio ovog, ove močvare procesa koji traju sada ne već godinama nego ovdje govorimo i o desetljećima. I očekujem zaista da ćemo u najskorije vrijeme na ovom mjestu raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona i pokušati dakle bar s ovim korakom koji nije sustavna reforma, ali je važan korak koji može snažno doprinijeti da vidimo neke promjene odmah. Nažalost, kao što sam već rekla izbor predsjednika Vrhovnog suda trajao je mjesecima, pa se je i to uklopilo u način rada našeg pravosuđa i to naravno nije dobra poruka. S druge strane svima nam je jasno da promjena na čelu Vrhovnog suda nije reforma pravosuđa, ali je od velikog i važnog značaja i važan je početak koji ukazuje na smjer u kojem bi reforma našeg pravosuđa trebala ići. Jer naime kad se određeni broj ljudi jednom ukorijeni i kad je takav sustav postavljen onda jedan mali broj ljudi kao, to je slučaj danas na ključnim mjestima može kontrolirati procese i odigravati sve ono što se njima čini zgodno, što njima odgovara i to je zapravo doveli do truleži u našem pravosuđu kojoj danas svjedočimo. Zapravo ne danas nego već više desetljeća. Upravo iz tog razloga mi kao reformisti tijekom cijelo procesa nismo željeli niti razmatrati podršku nikome iz Vrhovnog suda za novog predsjednika. Naš je jasan stav od početka kako bi se na čelo Vrhovnog suda morala postaviti osoba koja ima stav i koja želi promjenu. I upravo stoga nam je bio u potpunosti neprihvatljiv stav Vrhovnog suda kako su oni i samo oni isključivo ti koji su dovoljno dobri da između sebe izaberu predsjednika. Taj stav je blago rečeno i sramotan i podcjenjivački prema, apsolutno prema svim građanima i naravno da nema nikakve veze sa strukom jer naravno da ne predstavlja struku pravosuđa u Hrvatskoj njih 30-tak. Dakle, struka pravna u Hrvatskoj je puno širi pojam. Dakle, svatko tko posjeduje trunku razuma jasno je da postoje kvalitetni suci i pravnici izvan ove struke tako da još jedanput bi podcrtala da je ono što je Vrhovni sud odigrao predlažući između sebe kandidata potpuno neprihvatljivo i stvarno podcjenjivački prema svima. Mi ovdje ne podcjenjujemo kvalitete suca Mrčele, niti o njemu raspravljamo, ali jednostavno podržavanje i opće razmatranje podržavanja njegove kandidature u cijelom ovom kontekstu koje sam sad obrazložila je potpuno bilo neprihvatljivo. Smatramo da je dobro da se ide na rješenje sa sucem Dobronićem koji je prema onome što znamo i čemu smo svjedočili jedan pošten sudac sa jasnim stavovima, što je iznimno važno i njegov velik plus da nije dio te ukorijenjene strukture i tog sustava, nalazi se izvan tih igara, nije umrežen i što je osnovni preduvjet za pokretanje reformi.

Čovjek se naprosto zapita je li uopće potrebno govoriti o tome da je stanje u hrvatskom pravosuđu loše, to znamo svi, a pogotovo onaj veliki broj naših građanki i građana koji je imao tu nesreću da zbog ovog ili onog razloga neka njihova životna situacija završi na sudu. I ti ljudi čekaju, i čekaju, i čekaju, a pravda ne dolazi. Mi koji smo studirali pravo davno smo naučili jednu latinsku izreku koja u prijevodu znači „Tko brzo daje dvostruko daje“, naše pravosuđe je na to očito zaboravilo. A ne znati za tu izreku ne moći završiti niti prvu godinu Pravnog fakulteta, ali nekako od onog trenutka kad postaneš sudac i položiš prisegu očito se za neke osnovne profesije zaboravilo. I zato je naša obveza pokušati napraviti nešto da se to stanje barem malo popravi i zato je izuzetno opasna teza koju smo od nekih naših kolega danas čuli da predsjednik Vrhovnog suda nema nekakve ozbiljne ovlasti nego se radi tek o administratoru. Poslušajte neke ovlasti predsjednika Vrhovnog suda o kojima se nije govorilo, jedna je određuje suce ovlaštenje za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka.

Ja mislim daje ključno, s jedne strane za osiguranje demokratskih procesa u državi, s druge strane da osiguramo da će na tim mjestima biti potpuno nepristrani ljudi, potpuno pošteni ljudi koji neće dopustiti curenje podataka i koji će osigurati da se mjere provode nad onima nad kojima je to potrebno, bili to kriminalci, teroristi ili bilo tko drugi tko ugrožava sigurnost ove zemlje. To je vrlo konkretna, vrlo konkretna ovlast predsjednika Vrhovnog suda, ali isto tako predsjednik Vrhovnog suda je uz ministra pravosuđa koji to ne želi, ne zna, neće, ne znam koju uopće riječ upotrijebiti raditi, predsjednik Vrhovnog suda je jedini ovlašten pokrenuti stegovni postupak protiv svakog suca na svakom sudu u RH, pa o i onda kad njegov nadređeni sudac to ne želi, predsjednik suda. To je izuzetno važna ovlast jer će omogućiti da se protiv onih koji ne rade svoj posao ili neodgovorno rade svoj posao pokrenu postupci i da se takve osobe odstrane sa sudačke dužnosti, a to je za Hrvatsku itekako potrebno jer se mnogima koji ne rade svoj posao iz kolegijalnih ili ne kolegijalnih razloga gleda kroz prste i omogućava im se da u ladicama neke predmete drže i godinama. To su činjenice kolegice i kolege, a predsjednik Vrhovnog suda ima alat utvrditi o kojim se sucima radi i protiv njih pokrenuti postupak. Predsjednik Vrhovnog suda ima ovlast imenovati voditelje centara sudske prakse, ima ovlast direktno utjecati na to da se sudska praksa u Hrvatskoj kodificira i da napokon osiguramo da onaj tko pravdu traži u Osijeku, Puli, Rijeci, Zagrebu, Varaždinu, Dubrovniku ili Splitu dobije istu pravdu, a ne da nam Hrvatska bude rascjepkana pa da imaš sreću ili nesreću da pravdu moraš tražiti pred sudom koju ti je neće dati, iako drugi suci u okruženju pravdu u takvim situacijama daju. I onda moraš čekati, doći do Vrhovnog suda, osim ako ti nekim zakonom to pravo nije uskraćeno, i pitati se hoćeš li pravdu u konačnici dobiti ili ne. E to je izuzetno važna i nije samo birokratska uloga predsjednika Vrhovnog suda.

Poštovane kolegice i kolege, to nisu birokratske ovlasti, to su konkretne vlažne ovlasti i zbog toga je važno da Hrvatska ima predsjednika Vrhovnog suda, ali isto tako važno je tko že ta osoba biti. Predsjednik Republike je u prvom postupku za predsjednicu Vrhovnog suda predložio jednu vrsnu pravnicu, kolegicu Zlatu Đurđević koja je pokazala da ima snage boriti se sa vjetrenjačama, da ima snage boriti se sa stvarima koje u našem sudstvu ne valjaju. Međutim, predsjednik Republike je i sada predložio dobrog kandidata, predložio je suca Dobronića koji je pokazao nešto što bi trebale biti odlike svakog pravnika, a pogotovo svakog suca, a to je stručnost i hrabrost, ljudska hrabrost, profesionalna hrabrost i integritet svoje znanje primijeniti u konkretnom slučaju na ispravan način, što znači suditi u korist građana oštećenih, obespravljenih na račun onih koji su ih oštetili, bez obzira na to kolikim silnim milijardama i kontrolama medijskog procesa ti bogati u konkretnom slučaju banke raspolažu. Ono što je sudac Dobronić napravio u slučaju švicarskog franka je način na koji bi hrvatsko pravosuđe trebalo postupati, djelovati i primjer je dobre prakse, nažalost jedan od rijetkih, ali je primjer dobre prakse i pokazatelj da se i u Hrvatskoj može kad imamo prave ljude na pravom mjestu i koji prepoznaju trenutak i svoje znanje su spremni uložiti da taj trenutak ne prođe. Sudac Dobronić zato itekako ima našu potporu da postane predsjednik Vrhovnog suda RH. Međutim kao što smo više puta govorili i kao što smo danas imali prilike čuti naravno da sam izbor predsjednika vrhovnog suda nije dovoljan i ne može osigurati nužne promjene koje su potrebne u hrvatskom pravosuđu, ali ima tko može, a to su Vlada RH kao predlagatelj i HS kao donositelj zakona u ovoj državi, zakona koji bi trebali osigurati da se sudski postupci, ali isto tako i ponašanje sudaca usklade sa onime što želimo da bude naš cilj, a to je bolje pravosuđe u korist građana. Jedna od konkretnih mjera koja nam je sigurno potrebna su češće sigurnosne provjere sudaca. Situacija onih tzv. Mamićevih sudaca se ne bi dogodila i ne bi nam bio potreban g. Mamić iz BiH da reagiramo da su te sigurnosne provjere postojale jer bi se jedno bogaćenje jedne grupe ljudi primijetilo na vrijeme, međutim te sigurnosne provjere nisu postojale i zato ih je potrebno uvesti. Isto tako je potrebno uvesti i objavu svih odluka svih sudova. Sjećate se situacije na jednom našem otoku, na otoku Braču kako je jedna sutkinja dosuđivala svojim pajdašima tuđu zemlju? Da su se te odluke javno objavljivale u pretraživom obliku ljudi bi to na vrijeme mogli uočiti i reagirati i djedovina mnogih bila bi spašena. Al to je tek jedan primjer, to se događa i drugdje po Hrvatskoj. Potrebna nam je specijalizacija u pojedinim sudovima, al ne bilo kakva specijalizacija, ne samo da osnujemo odjel da bi netko bio njegov voditelj, da bi hvalio time što je sad sudac specijaliziranog odjela. Ne, potrebna nam je specijalizacija koju će pratiti edukacija sudaca da znaju kako suditi u obiteljskim sporovima, da znaju kako suditi brzo, da ne budu pod utjecajem kojekakvih lobija, što se danas u Hrvatskoj nažalost događa. Potrebna nam je specijalizacija sa edukacijom koja također neće ostati mrtvo slovo na papiru. I konačno, potrebna nam je konkretna kontrola imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika, puno konkretnija od ove koja sada postoji, nažalost tek na papiru, puno konkretnija, koja će rezultirati jasnim sankcijama za one koji ne mogu odgovoriti na pitanje o porijeklu njihove imovine. A sankcije u tom slučaju poštovane kolegice i kolege može biti samo jedna, razrješenje i pokretanje kaznenog postupka. To su mjere koje tražimo od Vlade RH da ih uvede što prije, a ako ona to neće doći će vrijeme kada će netko to moći. Hrvatsko pravosuđe zahtjeva ozbiljnu promjenu, za tu promjenu je vrijeme davno prošlo, ali bez obzira na to i dalje ju moramo provesti i pokrenuti. Mi u SDP-u na nju pozivamo, a što se tiče suca Dobronića smatramo da je njegov izbor prvi korak u pravom smjeru. Hvala.

Prije svega da kažem da ćemo naravno suca Radovana Dobronića bezrezervno podržati kao Klub HSS-a i RF-a. Svakako smatram i slažem se s ovim što je ovdje rečeno da je to važna odluka, no ja bih izašla iz ovog uskog okvira rasprave koji je ovako postavljen i djelomično s obzirom na to da je ona intenzivna situacija koja se u ovom prvom krugu dakle u ovoj prvoj epizodi izbora suca vrhovnog suda razrješava po svemu sudeći, stoga ćemo mimo nekih proročanstava nekih zastupnika u toj prvoj raspravi čini se ipak imati kandidata koji će biti izabran. Zbog te malo drugačije rasprave koju ovdje imamo, koja je možemo reći bez manje, s jednom manjom napetošću gleda na samu temu izbora suca vrhovnog suda reflektirat ću se na jednu dominantnu tezu koju ovdje slušamo ne samo u ovoj raspravi nego u gotovo svim raspravama, tezu o tome kako je percepcija korupcije najvažnija činjenica u ovom trenutku, kako rješavanje korupcije treba biti prva zadaća svake političke opcije, kako je ključ za rješenje svih naših problema izbor poštenih, stručnih i nekorumpiranih, a s druge strane stoje nestručni, korumpirani i nepošteni. Pa više puta evo i u aktualnoj političkoj situaciji vidimo da se takve proročanske političke ideje iz crnog pretvaraju u bijelo, iz bijelog u crno, znači oni koji su bili nekorumpirani preko noći optužuju ih da su korumpirani, tko je bio pošten postao je nepošten, tko je bio stručan odjednom je stravično nestručan. I ovdje u ovoj raspravi možemo reći kaže se treba birati suce koji rade svoj posao, treba sankcionirati suce koji ne rade svoj posao. Pa kolegice i kolege, upravo sudac Dobronić je sankcioniran zbog evo što je ovdje rečeno da je problem znači treba brže suditi u jednom procesu koji nije baš pretjerano smislen iz svega što sam o tom procesu čula. Znači ono što želim reći da je sam okvir tih antikorupcijskih politika i moralizacija koja se uvlači u te antikorupcijske politike što je nekakav zajednički nazivnik za sve takve politike, jako opasan. I ako izvor naših problema stavimo korupciju, a rješenje antikorupcijske politike onda ćemo se dovesti u probleme, zapravo se i dovodimo u probleme. I one političke opcije koje dobivaju na antikorupcijskim politikama političke bodove preko noći gube svoju podršku i tako u tim ciklusima se nalazimo iz decenije u deceniju sad čak bih rekla. Kolegice i kolege ne znam da li znate podatak da je Kina po indeksu percepcije dakle 15 mjesta lošija od Hrvatske. Znači jedna od najvećih ekonomija svijeta 15 mjesta je lošija od Hrvatske. To ju nije spriječilo da 80 milijuna ljudi izvadi iz siromaštva. Da li se sjećate, a vjerujem da se sjećate da Italija do ulaska u Eurozonu bila jedna od najkorumpiranijih država tada je bila i jedna među 7 najbogatijih država svijeta, do ulaska u Eurozonu 2000. godine kada počinju talijanski problemi i Italija dolazi u onu kategoriju posprdno nazvanu peaks jel zemalja. Znači kad se sjetimo Italije i cijele one afere koju su zvali dakle Mani pulte odnosno akcije Mani pulte početkom '90.-tih znači čistih ruku, rješavanja korupcijskih skandala, sve je to vrlo poznato i sjećamo se toga. U svijetu ne postoji, da skratim priču jel, niti jedna zemlja koja je sa politikama antikorupcijske progresivne vlasti koja dovodi znači do situacije, navodne situacije koja je pogodna za znači ulaganje, investitore i koja obećaje taj progresivni jel razvojni zamah, nije se desila. Nigdje u svijetu nemamo niti jednu zemlju koja je dakle rješavanjem korupcije dovela nas u situaciju boljeg života za većinu. Ne kažem da nije važno izabrati poštenog suca, ali nemojmo od muhe raditi slona. Naš puno veći problem je naša pozicija na periferiji EU u globalnoj podjeli rada. Naš kapitalistički sektor je problematičan, kapitalistički sektor nema snage za bilo kakav ozbiljniji privredni rast. Tko želi nešto mijenjati morat će zahvatiti u te kapitalističke odnose, a sve drugo je naravno tu samo dodatak. I to se pokazuje i sada u nekim političkim situacijama koje pratim. Ako se ne zahvati u odnose u proizvodnji teško će se nešto napraviti čistim rukama, politikom moraliziranja i politikom koja tvrdi da je antikorupcija početak i kraj političkog djelovanja. Onaj tko bude toliko hrabar da dođe u priliku nešto mijenjati taj će se suočiti sa bijegom kapitala ili štrajkom kapitala i to će biti problemi koji će biti nešto drugačiji od ovih kako su to rekli Marx i Engels sitno reformatorskih poteza svih mogućih vrsta. Takav, kako bi oni nazvali buržoaski socijalizam zaustavlja se znači na tim administrativnim poboljšanjima koji ne mijenjaju ništa dakle u nekim temeljnim odnosima nego u najboljem slučaju umanjuju dakle troškove vladavine postojećih jel ekonomskih odnosa i pojednostavljuju upravljanje državom. Zbog toga bih željela reći da je u ovom šta smo ovdje sve čuli, znači močvarna situacija u pravosuđu, reforme riječ koja se najčešće ovdje čuje u svim mogućim raspravama, biranje osobe koje imaju stavove jel itd., sve je to moralizacija koja nas neće pretjerano daleko odvesti, a jedna kolega sa desnog političkog spektra je rekao da ga nervira to što je taj lijevi centar gotovo se poistovjetio s poštenjem i da je problem taj da ako se govori o poštenju, o moralnosti da se automatski misli na ljevicu, a da su onda desničari automatski pokvareni, da nisu pošteni i da su korumpirani. Pa ja bi tom kolegi čak poručila da u tome i jest problem. Ja mislim da je to najveći problem koji će itekako zapravo pogodovati upravo desnim opcijama u trenutku kad se radna većina razočara na politike te progresivne, pod navodnike progresivne jel ljevice centra koja neće moći riješiti njihove probleme samo tim antikorupcijskim politikama i znamo u povijesti kako takva obećanja završavaju tako da kolega iz desne političke opcije mislim da bi trebao biti oduševljen s tim da se politika poštenja poistovjećuje s ljevicom jer politika poštenja nije politika. Politika poštenja je moraliziranje koje nadolazi do svojih granica vrlo brzo, čim preuzme vlast. Pa ako želimo nešto mijenjati ja bih pozvala da se ostavimo antikorupcijskih politika kao ključnih i osnovnih politika bez naravno ikakve želje da umanjujem stvarno dobru stvar da se biraju suci za koje se većina ovdje ipak odredila i označila ih kao poštene, beskompromisne, stručne. I oni koji se biraju na te pozicije mislim da bi trebali pozdraviti ovakve kvalifikacije i ovakva upozorenja jer će se i sami suočiti sa onim plafonom i stropom u trenutku kada ne isporuče ono što se od njih očekuje, kada ne budu ono što se od njih očekuje i kada zapravo šta se zbiva i u političkim opcijama i u sudskoj praksi pa onda se ti isti ljudi proglase nepoštenima, korumpiranima i nestručnima. To je najjednostavnije.

Nakon 7 mjeseci trakavice koja se vodila u javnosti, najviši sud u državi, Vrhovni sud RH trebao bi uskoro dobiti novog predsjednika. Nedavno smo svečano slavili neovisnost naše države a s druge strane, nakon 21 g. percepcija javnosti je da nema povjerenje u pravosudni sustav. Ako pogledamo koliko smo puta bili svjedoci spektakularnih uhićenja i privođenja USKOK-a u sitne jutarnje sate, a završavali su sudskim trakavicama, procese koji su se godinama vodili i na kraju završili tako što se prebjeglo preko granice, nije ni čudo da naši građani nemaju povjerenje niti smatraju da će se išta na bolje promijeniti. Također, u prilog nam ni ne ide istraživanje Eurobarometra za 2021. g., da smo najkorumpiranija država članica EU, kao i da smo na začelju kada je riječ o percepciji neovisnosti sudova i sudaca. Prema Transparency International, RH osim iznimke za 2015. g., kada je jedini put svrstana među nekorumpirane zemlje, kontinuiranost sve lošije stoji u percepciji kao korumpirana zemlja. Jasno je da se korupcija ne može izmjeriti ali je zabrinjavajuće nepovjerenje građana u institucije vlasti. Zato već godinama u neovisnim istraživanjima, građani rad Vlade i Hrvatskoga sabora ocjenjuju sa ocjenom dovoljan. A što je tome razlog? Zašto je pravosuđe percipirano da je država u državi? Zato jer je to jedina vlast u standardnoj trodiobi vlasti zapadnih demokracija koja kontrolira sve druge vlasti a nju osim u ekstremnom slučaju kriminalnog ponašanja sudaca a i tada sa velikim teškoćama, ne kontroliraju druge vlasti. I tu ne mislim na kontrolu u donošenju sudskih odluka koje jesu i moraju biti izvan dosega bilokoga osim pravosuđa. Ali ako su sudske odluke masovno debelo zakašnjele, ako mnoge od njih teško mogu izdržati ozbiljniju stručnu kritiku, ako su okolnosti donošenja odluke neobične i ako pravosuđe ne uživa ni elementarno povjerenje građana, ako suci za suce biraju one koji su daleko od najboljih kandidata, ako štite nerad, ponekad i kriminal svojih kolega, onda druge dvije vlasti radi dobrobiti države i društva naprosto moraju nešto učiniti a zakonodavna i izvršna vlast ne čini ništa. Tu i tamo turnu koje reforme koje možemo okarakterizirati fake reformama, promjenama procesnih i organizacijskih propisa koje nisu ništa ozbiljno što bi omogućili bolji rad pravosuđa još manje da bi sasjeklo nerad i sve ono ružno o čemu bruji javnost a kamoli stati na kraj korupciji. U tome najbolje ide u prilog slučajevi u kojima su neki suci organizirali pravu koruptivnu mrežu i izmuzli enormne novce za sebe i svoje kompanjone kroz više desetljeća sustavne pljačke. Periodična i rigorozna sigurnosna provjera i kontrola imovinskog stanja sudaca tek su jedan od potrebnih odgovora na taj problem. Pravda u Hrvatskoj čeka da se pojavi Vlada spremna iskoristiti instrumente koji joj stoje na raspolaganju, da sruši bedeme države u državi i od pravosuđa napravi visoko stručnu, samostalnu i odgovornu treću granu vlasti. Svjesni smo mi da samo jedan čovjek, tu mislim na predsjednika Vrhovnoga suda niti može niti je realno da mislimo da bude velika promjena koju svi očekujemo, ali ono što može i to za početak je pružiti nadu i biti ona iskrica promjene u pravosudnom sustavu i uvođenju reda i volja da se to sve i ostvari, da bude kotačić, iskorak prema poboljšanju i uspostavljanju reda u našem pravosuđu. Danas često prepoznatljiva povezanost pravosuđa i politike nije više rezultat dominacije politike nad pravosuđem nego dio njihovog nelegitimnog pakta na štetu građana države i pravde. Zato Predsjednik RH sukladno svojim ustavnim ovlastima ima priliku predsjednika Vrhovnoga suda i samoga pravosuđa ili izvan njega, dovesti osobu koja neće konformistički čuvati nelegitimni status države u državi već ozbiljno poraditi na reformi pravosuđa. Dobronić se 2013. g. suprotstavio bankama i donošenju presude stao je na stranu korisnika oštećenih štediša švicarac proglasivši ništetnost valutne klauzule i promjenjive stope, time je dužnicima otvorio put za parnice zbog štete protiv niz banaka. To je jedna od stvari što je u sustavu potrebno da bi se i sam sustav poboljšao, neovisnost, znanje ali svakako i volja. Svatko tko je na čelu Vrhovnog suda dužan je držati se Ustava i prava i poštovati pravni poreda RH. Predsjednik Vrhovnoga suda s jedne strane daje legitimitet sudbene vlasti, ali s druge strane predstavlja vezu između sudstva i politike stoga je ključ vladavine prava u demokraciji, da se na čelno mjesto izabere neovisna osoba. Klub Socijaldemokrata se zalaže da politika treba konačno pokazati da može odlučiti po kriterijima stručnosti i integriteta a ne po kriterijima podobnosti te izabrati neovisnu osobu na čelo sudbene vlasti. Ukoliko želimo iskorijeniti korupciju u pravosuđu, politika mora maknuti sa sebe stigmu da utječe na sudstvo a sada ima priliku da to i učini.

Evo konačno je došlo vrijeme da ovu sagu oko predsjednika vrhovnog suda privedemo kraju jer je zaista jednostavno predugo trajala. O ovoj temi predugo se razmišljalo, raspravljalo, pisalo, a zapravo je trebalo odavno biti riješeno. Jer pravosuđe je u cjelini, složit ćemo se svi, jedno kompleksno područje koje zaista ima previše problema i rupa zbog kojih se mi danas nalazimo u ovoj situaciji. Svi ste vjerojatno čitali, neki jesu to smo čuli u prijašnjoj raspravi, kako građani RH imaju od svih građana EU najmanje povjerenja odnosno imaju najlošije mišljenje o neovisnosti hrvatskog pravosuđa. I to nije izmišljotina, to je istraživanje koje je pokazalo Eurobarometar, koje je objavljeno nedavno u javnosti. Istraživanje je to koje provjerava raspoloženje javnosti u ime Europske komisije i drugih institucija EU. A zar nam to ništa ne govori? Mislim da je to vrlo jasna poruka svima nama koju su nam uputili naši građani, a siguran sam da mnogi to i ovdje misle, samo je pitanje žele li ili ne žele reći i da li smiju ili ne smiju. A kao glavni razlog za loše mišljenje o pravosuđu u Hrvatskoj na prvo mjesto ispitanici su stavili miješanje ili pritisak vlade ili političara, dok je na drugom mjestu ekonomski pritisak ili neki drugi. Velik broj građana također se izjasnio da pozicija sudaca ne jamči dovoljno njihovu neovisnost. Naši građani poslali su jasnu poruku, te je stoga od ključne važnosti da vratimo vjere u pravosudni sustav. I nije riječ ovdje samo o izboru predsjednika vrhovnog suda koji je predugo trajao jer svi znamo da predsjednik vrhovnog suda ne može promijeniti cijelo stanje pravosuđa. Promijeniti kompletnu sliku građana ili napraviti revoluciju potrebno je u instituciji kao što je vrhovni sud. No želim vjerovati da je ovo jedan mali korak u pravom smjeru gdje moramo pokazati zajedništvo politike i vratiti povjerenje u institucije. Možda upravo ovo pokazuje da smo kao društvo spremni napraviti iskorake za poboljšanje pravosuđa. I nije dobra poruka javnosti da zemlja poput Hrvatske kojoj treba i pravna, ali i ekonomska stabilnost, troši toliko vremena na izbor predsjednika vrhovnog suda i mada jedan sudac, pa makar i on bio predsjednik vrhovnog suda ne može promijenit cijelo pravosuđe, on je čelni čovjek sudbene vlasti koji je odgovoran za funkcioniranje sudstva i on ga može početi mijenjati. Moram još jednom istaknuti da su osjećaj nesigurnosti i osjećaj nepovjerenja u pravosuđe zaista jedan od 3 glavnih razloga iseljavanja mladih iz naše zemlje. A kako se to može popraviti, kako se slika može promijeniti? Tako da se jačaju institucije, da se vrati osjećaj građanima da Hrvatskom ne upravljaju ljudi nego zakoni i to će im vratiti povjerenje. Odaje dojam da je to ispravan i odgovoran izbor koji je u interesu građana i nadam se da je ovo imenovanje za koje se očekuje visok stupanj suglasja u saboru primjer za buduće rješavanje pitanja problema u pravosuđu koje mora biti nadstranačko pitanje kako bi se iznašla najbolja zakonska rješenja i osigurali zadovoljavajući materijalni i tehnički uvjeti kako bi pravosudni sustav mogao funkcionirati. Nužno je i da sabor kao zakonodavno tijelo dobija povratne informacije od predsjednika vrhovnog suda što bi u sustavu trebalo mijenjati na zakonskoj razini gdje možda postoje rupe u zakonima koje treba rješavati kako bi zakoni bili kvalitetan alat sucima u donošenju odluka i kako bi se i tim putem poboljšalo zakonski odnosno imali poboljšanja zakonskog okvira i kako bi se smanjio broj predmeta na sudovima. Tu je potrebna konkretna inicijativa sa vrhovnog suda, a ne da izvješće predsjednika vrhovnog suda iz godine u godinu su zapravo samo statistički prikazi određenih brojki, a suštinski se ništa ne mijenja. I tu sucu Dobroniću treba dati priliku i podršku da to potakne ovaj tromi sustav na promjene, trebaju nam kvalitetni zakoni, trebaju nam kvalitetne presude jer od statistike nema puno koristi. Za kraj, vjerujem da je to jedan korak koji će vratiti nadu hrvatskim građanima o neovisnosti hrvatskog pravosuđa i pravednoj Hrvatskoj i upravo vođeni tom mišlju i tom nadom IDS će podržati ovaj prijedlog za predsjednika vrhovnog suda.

Evo uvodno prije daljnjeg obraćanja mogu vam samo odmah kazati, mada je to već i u javnosti komunicirano, Klub HDZ-a kao dio parlamentarne većine podržat će izbor do sad g. Radovana Dobronića dosadašnjeg suca Trgovačkog suda u Zagrebu za predsjednika Vrhovnog suda RH. Al dopustite mi prije dalje u ovoj raspravi da se osvrnem na neke dijelove koje mi se čine dosta bitni, da se naglase tijekom ove rasprave. O samom postupku izbora … [[Govornik se ne razumije]] predsjednika vrhovnog suda kao što je to od samog početka na neki način nametnuto daje se pogrešno i krivo tumačenje uloga i … [[Govornik se ne razumije]] samog izbora predsjednika vrhovnog suda. Njega se želi pokazati kao da je to spasi ključ reforme hrvatskog pravosuđa. No to nije niti će to ikad biti tako. Predsjednik Vrhovnog suda prije svega ima ovlasti u pogledu organizacije rada samog suda na čijem je čelu, on ne dodjeljuje predmete, oni se dodjeljuju elektroničkim putem, u pravilu ne sudi, ne predlaže niti ne donosi propise. Pravu reformu radi Vlada RH i to u tri osnovna segmenta ide, zakonodavnom, organizacijskom i razvojnom. Stoga će fokus naše vlade biti da se smanji broj neriješenih predmeta posebno onih koji su stariji od sedam godina, skraćivanje daljnjeg trajanja postupka koji je već uvođenjem digitalizacije i rasprave putem na daljinu na nekim sudovima kao eksperimentalno pokazuje odlične rezultate i nastavit će se u tom smjeru. Nadalje, također želim istaknuti neke druge važne koje su se dešavale u ovom postupku, paralelno s ovom pogreškom tezom da se novi predsjednik Vrhovnog suda kao osoba da će spasit hrvatsko pravosuđe u ovom postupku su se djelomično omalovažavali i blatili ne samo suci Vrhovnog suda već i svi suci u RH. Zbog takvog pristupa u izvješću o vladavini prava dobili smo i kritiku Europske komisije. Povjerenje u pravosuđe srozano je do te mjere da položaj percepcija sudaca i sudačke dužnosti vjerovatno nikada nisu bili gori i osim što ta percepcija nije točna ona je i izrazito štetna. A sada malo o razlozima zašto se odlučilo dati podrška kandidatu Radovanu Dobroniću. Sudac Dobronić je kandidat koji zadovoljava sve uvjete javnog poziva koji je u svojoj profesionalnoj karijeri donio presudu već više puta spomenutu u predmetu Franak koja je što je važno naglasiti potvrđena od svih viših sudova i u konačnici od samog Ustavnog suda RH. Sudac Dobronić se u skladu s propisanom procedurom javio na javni poziv te je predložen kao kandidat za predsjednika Vrhovnog suda. Prije same donošenje odluke o davanju podrške sucu Dobroniću naš klub uzeo je u obzir njegov program, mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda, saslušanje koje je provedeno pred nadležnim saborskim Odborom za pravosuđe. Uspoređeni su u tom postupku i kandidature ostala četiri kandidata te je stoga ovakva odluka i donesena. Zaključno, zaključak da se nesporno radi o poštenom sucu, nesklonom korupciji i zainteresiranom za svoj posao. On je dobar kandidat, pa je malo vjerojatno da bi u nekom narednom postupku i u slučaju novog poziva bio boljih kandidata. To je važno naglasiti. Stoga ćemo podržati ovaj prijedlog kao što sam rekao prije svega motivirani željom i potrebom da se izbor predsjednika Vrhovnog suda privede kraju jer je hrvatskom pravosuđu donio puno više štete nego koristi. Naša podrška predloženom kandidatu i odluka koja se temelji na razumu, a proizlazi iz odgovornosti prema hrvatskim građanima. To je jedini način da vratimo fokus na probleme koji su možda za naše društvo u ovom trenutku važniji, uključujući obnovu, ali i reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije. Plan je nadalje da se reforme pravosuđa sadržane u nacionalnom oporavku i otpornosti u koje smo se obvezali ispuniti 13 velikih reformskih mjera i šest razvojnih projekata. Za izvršenje smo dogovarali 730 milijuna kuna, ako se u tome uspije, a vjerujemo da hoćemo to će nakon ulaska Hrvatske u EU biti najveći zahvat u naš pravosudni sustav. Zaključno, u pogledu reforme pravosuđa koja se iz napred razloga je na vidiku to je prilika koja se često dobiva, ne dobiva često i mi ju moramo iskoristiti. Stoga mislimo da je vrijeme da svu energiju posvetimo isključivo tome cilju. Pravosuđu je potrebno mijenjati, ali to se radi konkretnim mjerama te jačanjem povjerenja u struku, poštivanjem propisa i odluka sudbene vlasti i u konačnici odlukama samog Ustavnog suda. E pa želim vjerovati, a i mi smo sigurni u klubu HDZ-a da je ovo pravi put i da će ovim izborom kao što sam uvodno rekao da ćemo podržati izbor suca Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda. Hvala vam lijepa na pažnji.

Poštovane kolegice i kolege. Često čujemo kako čovjek sam ne može ništa, no to nije uvijek tako. Postoje vremena u kojima je upravo jedan čovjek taj koji čini ključnu razliku. Sudac Radovan Dobronić može biti taj jedan koji donosi prijeko potreban preokret u sustavu. Usporedit ću ga s onim što je o ulozi predsjednika Vrhovnog suda rekao Marin Mrčela, sudac kojeg također cijenim, ukazujući da predsjednik Vrhovnog suda nije revolucionar, nije radikal koji može mijenjati sustav jer za to nema ovlasti. U teoriji to je točno, međutim Radovan Dobronić dolazi iz prakse, a njegov program je jedna drugačija vizija prava i s njom je pogodio suštinu više nego što su to učinile sve dosadašnje reforme pravosuđa zajedno. te naše tzv. nazovi reforme bavile su se zgradama i to s pitanjem imamo li previše sudova, premalo sudova, previše općinskih, premalo županijskih, ali nisu se bavile strukturom i sadržajem prava u smislu primjene i tumačenja pravnih normi. Pet je ključnih pitanja koje Radovan Dobronić vidi bitno drugačije od svih ostalih koji o pravosuđu govore na političkoj i pravnoj sceni. Prvo, vidi gdje su sve skrivene poluge utjecaja, dominacije i moći politike nad pravosuđem koje opasno ugrožavaju stvarnu neovisnost sudbene vlasti. Između ostalog to se vidi i u nametanju okvirnog mjerila i normi koje su nakaradno osmišljene jer se predmeti ne cijene po njihovoj težini i sadržaju a predsjednici sudova postaju produžena ruka ministra pravosuđa koji se sve više bavi svim drugim pitanjima a ne onim pravim organizacijskim ili ostalim o kojima ovisi kvaliteta suđenja. Statistika je postala glavna a sami suci postali su činovnici koji niti ne promišljaju da s takvim sustavom nešto suštinski nije u redu. Drugo, on vidi da je do sada uspostavljena informatizacija, jedno neinteligentno osmišljeno rješenje i također jedan od način neprimjerenog oblika kontrole sudaca umjesto da je sucu prilagođeno tehničko sredstvo. Sudac Radovan Dobronić jedini je osporio to što sustav e-spisa vodi Fina a vlasnik tog sustava je Ministarstvo pravosuđa, dakle Vlada kao i same financijske agencije, odnosno politika a ne pravosuđe. Pri tome suci nemaju mogućnost uvida u osnovne podatke koje bi im o stranku u sporu bile nužne da ispravno utvrde neke procesne stvari, primjerice postojanje dvostruke litispedencije, pitanje već riješene odluke a s pozicije diobe vlasti, ovakvo stanje je neodrživo. Treće, ukazuje na apsurde koji proizlaze iz činjenice da pravosuđe nema svoju financijsku autonomiju u odnosu na političku volju a koliko je ta financijska nemoć apsurdna, vidi se i iz toga što pravosudne zgrade možemo prepoznati po tome što su to u pravilu najderutnije i najzapuštenije zgrade. U velikim gradovima one su građene prije 100 g., u njima nema sudnica u kojima se mogu održavati rasprave a većim brojem okrivljenika, nema mogućnosti adaptacije na suvremene potrebe, primjerice prilagođavanje pristupa osobama sa invaliditetom. no čak i tamo gdje su takve zgrade stradale u potresu, vlast očito nema interesa dati pravosuđu taj minimum dostojanstva, da makar sudnice ne budu prostori gdje se spisi stranaka odlažu po podu i po ćoškovima jer drugdje naprosto nema mjesta. Sudac Dobronić između ostalog i ukazuje na potplaćenost zapisničara, pripravnika, vježbenika i savjetnika. Četvrto, u meritumu ukazuje gdje bi suci morali, dakle morali a ne samo mogli, preuzeti proaktivnu ulogu u primjeni i tumačenju prava, ukazuje u koliko je država a pogotovo sudbena vlast podbacila u primjeni potrošačkog prava u ovršnim postupcima, a koje su dovele do toga da stotine tisuća izrečenih ovrha zapravo se provode na nezakonit način. U tom djelu je pravo EU-a iznad našeg ali na takvo bezakonje i nasilje koje je brojne naše građane bacio u bijedu i očaj, nitko ni trepnuo nije. Nadalje, opisuje da svaka primjena posebnih dijelova zakona a bez da se prije konačne odluke provjeri je li taj rezultat u skladu sa načelima dobre vjere, stvara sistemsku nepravdu jer pukom formalnog primjenom prava, dolazi do iskrivljene presude a time i do iskrivljenog pravosuđa. I suprotno uvriježenim a krivim mantrama, kao peto poglavlje, ukazuje da nećemo puno postići pukim brojanjem riješenih predmeta ako se duboko ne zamislimo kakva je njihova kvaliteta. Moje poštovanje sudac je stekao davnih dana ali u okviru ovog javnog poziva, stekao je i dodatne simpatije zbog način na koji je podmirio antagonizam između dva brda jer je brdo moralo podržati suca iako je prethodno svojom retorikom gadio i blatio čitavu državnu vlast a drugo brdo je moralo prihvatiti da ovom sucu unatoč doista bijedno osmišljenom pokušaju pokretanja stegovnog postupka zbog neispunjavanja norme, ne može se pronaći bilokakva ozbiljna mana. Radovan Dobronić je rekao da je za stanje u pravosuđu kriva s jedne strane politike a s druge strane loša opća organizacija društva i u tom djelu je predložio dobra rješenja. Također je rekao da je nužna promjena koncepcije jer nakon stjecanja samostalnosti i neovisnosti, nije došlo do analize koja je zapravo uloga prava a onda i suđenja. Iz bivšeg sustava naslijedili smo onaj krivi stav da pravo i pravda nisu isto te da je pravo oruđe u rukama vladajuće klase. A za naše stanje u pravosuđu nema radikalnije od one koju traži Radovan Dobronić a to je da presude postanu ne samo formalno-pravno zakonite nego i pravedne jer pravosuđe koje nije pravedno, kao da ga i nema. S druge strane, natjerao je napokon da kada se govori o pravosuđu, govorimo o meritumu i time je napravio više nego sve reforme do sada. No bojim se da kada je govorio o problemima u Stečajnom zakonu, o prevarama osiguravajućih kuća, o povjerenju u zemljišne knjige, o nezakonitom postupanju banaka, ne znam koliko je između nas nama političarima onih koji su ga doista mogli čuti. Na čitavom nizu konkretnih primjera, opisao je kako država putem svojim nadležnih tijela pa tako niti putem sudova nije ispoštovala pravni poredak i pravo kojeg je stvorila no zbog kratkoće vremena, ja ću spomenuti samo jedan. Dobronić je iznio činjenice, nije pritom HDZ optužio niti za neznanje niti za namjeru, ali evo, dragi kolege HDZ-ovci, ja vas optužujem. Možda niste primijetili ali u okviru programa rada i saslušanja pred Odborom za pravosuđe, Radovan Dobronić je izložio dokaze i pročitao optužnicu protiv HDZ-a, ubitačniju od one zbog koje je ta strane nepravomoćno osuđena za korupciju. Optužio je sustav koji stvara legalizirani lopovluk i legaliziranu pljačku i nema većeg udara na sustav i većeg šamara za ovu vlast od one kritike mirno izrečene, činjenično precizne a vezane za propuste vlasti koja je u proteklih 30 godina ipak bila uglavnom HDZ-ova a prešutno je dopustila ovakvo stanje. Primjerice, ukazao je da sustav primijetio izloženost Agrokora bankama i kada je HNB to uočio, zabranio je bankama daljnje kreditiranje trgovačkih društava iz koncerna Agrokor, no banke su osnovale faktoring društva koje se bave otkupom nedospjelih potraživanja, u pravilu se mogu otkupljivati samo ona nedospjela potraživanja koja su nastala na temelju stvarno isporučenih roba i usluga, što se u praksi tehnički provodi kao eskont mjenica međutim problem je bio u tome što nije bilo toliko mjenica za stvarno izdanu robu i obavljene usluge, pa su se unutar te mase izdavali računi za robe i usluge kojih uopće nije bilo, dakle radilo se o čistom kreditiranju i kršenju zabrane HNB-a na zaobilazan način. Po Zakonu o trgovačkim društvima, Vlada je mogla podnijeti tužbu protiv svih faktoring društava kojim se traži, ne samo zabrana rada već i njihova likvidacija, brisanje iz Sudskog registra jer je njihovih radom povrijeđeno javno dobro. Vlada nikada, od '95., '96. nije iskoristila ovu ovlast, ali ovdje je trebala i taj propust je Vladi bitno otežao kasnije rješavanje krize u Agrokoru jer se dug Agrokora povećavao. Imovina takvih likvidiranih trgovačkih faktoring društava mogla je postati državna imovina bez ikakve naknade, a u pitanju su sveukupno milijarde, dakle Vlada je svjesno, namjerno i s koruptivnim ciljem ignorirala vlastiti pravni poredak. Faktoring društva su postupala u zloj vjeri s ciljem zaobilaženja zabrane HNB-a, a sve je to HDZ mogao i morao znati zbog činjenice da je ministar financija sjedio na svim ključnim stolicama putem kojih je u svojim rukama imao sve bitne poluge moći. Neposredno prije ministarske fotelje bio je zaposlenik Agrokora, zadužen za sustav njegovog financiranja. Kao ministar financija, bio je, između ostalog zadužen i za kreiranje odredbi Zakona o faktoringu, a na odmet nije ni činjenica da mu je sestra visokopozicionirana osoba unutar HANFA-e kao nadzornog tijela. Kao predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a utjecao je na odobravanje zadnjih tranši povoljnih državnih kredita znajući na što se taj javni naš novac baca, a kao član grupe Borg izravno je utjecao na to da sve te silne milijarde koje su mogle pripasti državi, ova Borg skupinica stavi u svoj džep. Na pitanje kakva nam osoba treba na čelu pravosuđa, moj odgovor glasi, e pa ona koja je sposobna sve to prepoznati, povezati i reći.

Gđa. Sandra Benčić govorit će ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dakle, činjenica da velik broj građana RH nema povjerenja u pravosuđe opće je poznata, međutim, ono što bi danas željela govoriti da to nije samo stvar percepcije nego da je to stvar zaista stvarnih sistemskih nedostataka i raskoraka između onih rezultata koje pravosudni sustav postiže i s druge strane, potreba društva za adekvatnom pravnom zaštitom građana i pravnih osoba ili ono o čemu je sudac Dobronić govorio, a to je potreba za pravdom. Mnogo puta smo od strane HDZ-a ovdje čuli tvrdnje da je reforma pravosuđa, ne znamo točno gdje je bila, ali da je ona postigla uspjeh zbog radikalnog smanjenja broja neriješenih predmeta. Međutim, to je puko iskrivljavanje .../nerazumljivo/... stvarnosti. Prvo, smanjenje broja predmeta u značajnom dijelu bio je rezultat čiste privatizacije pravosudnih aktivnosti koje pravosuđe udaljavaju od građana, a pravnu zaštitu su itekako poskupile. Primjerice, sudjelovanje javnih bilježnika i FINA-e u ovrsi. Kriza prezaduženosti nacionalnog gospodarstva i kreditne prezaduženosti građana na koje ionako slabo pravosuđe nije moglo ni znalo adekvatno i pravodobno reagirati, na to je vaš odgovor bio izmještanje velikog broja poslova iz samih sudova. Primjer toga su premošćivanje stečajnog postupka, ali isto tako i lex Agrokor. Premošćivanje sudske ovrhe kroz postupke izravne naplate preko FINA-e te premošćivanje sudskog postupka certifikacije nespornih tražbina kroz transfere platnih naloga na javne bilježnike i odvjetnike. Sve to je zapravo privatizacija određenih sudskih postupaka čiju cijenu na kraju plaćaju građani i pravne osobe, odnosno oni za koje pravosuđe ovdje treba biti. Nadalje, ispunjavanje nekih kratkoročnih ciljeva, dakle rezanja broja zaostalih predmeta je zapravo žrtvovalo dugoročne ciljeve i time zapravo generiralo novu krizu u pravosuđu. Tako je, primjer toga je, po meni, kvantifikacija kriterija za vrednovanje rada u pravosuđu. Ako imaš ispod 80% norme, može se pokrenuti stegovni postupka. Uopće ta ideja norme pokazuje zapravo da se pravosuđe i sudački rad zapravo percipira kao mehanička i potpunosti nekreativna aktivnost. Kao neki automatizirani proces koji se može kvantificirati i gdje je takva kvantiteta koliko je broja predmeta netko odradio važniji pokazatelj od kvalitete samih sudskih odluka koje su donesene i činjenice da li građani jesu dobili pristup pravdi, a ne samo pravosuđu. Šta je još napravljeno? Dakle, imamo bitno pitanje sudjelovanja sudskih savjetnika kao sudaca u sjeni koji umjesto da timski rade sa samim sucima, odrađuju sudački posao za bitno nižu plaću i zbog njih se postavlja opravdano pitanje da li naši građani imaju pravo na nezavisnog suca. Nadalje, javne i kontradiktorne sudske rasprave su iščezle, iščezle sa viših sudova, a posebice sa Vrhovnog suda. Sudovanje pred najvišim instancama se pretvorilo u za javnost zatvoreni papirnati postupak koji tek naknadno se može vidjeti njegov tok i sadržaj kada su presude objavljene, ako su i kada objavljene. Sve te mjere uzrokovale su dodatno odvajanje pravosuđa od javnosti i njegovo demokratsko delegitimiranje dajući pri tome i pogrešan signal nižim sudovima da vrhunac suđenja predstavlja proces u kojem ne sudjeluju niti stranke, niti javnost. To je nama vrhunac sudovanja danas, nema ni stranaka, nema rasprave kontradiktorne, nema ni javnosti. Nezavisnost i odgovornost sudbene vlasti, to znamo da su nam daleko od zadovoljavajućeg jer ovaj formalni stupanj, formalni stupanj visoke institucionalne nezavisnosti se pretvorio u svoju suprotnost, a to je da se autonomija sudstva tumači kao apsolutna vrijednost, a ne kao zasebna grana vlasti koja nije u potpunosti odvojena od svijeta i realnosti i od drugih grana vlasti nego treba predstavljati jedan od elemenata kočnica i ravnoteža. Tako se pravosuđe zatvorilo i prema javnoj kritici. Mi smo ovdje imali predsjednika vrhovnog suda Đuru Sessu koji je otvoreno govorio o tome da je pitanje javne percepcije i da su ti pokazatelji nebitni jer da to nije važno za pravosuđe, da je zapravo realnost potpuno drugačija. Predsjednik vrhovnog suda Đuro Sessa sudjelovao je na seminarima na kojima se tematiziralo da li je javna kritika sudskih odluka zapravo napad na autonomiju pravosuđa i na autonomiju sudstva, dakle sudjelovao je na tome. Ta zatvorenost se i vidjela po reakcijama sudaca vrhovnog suda, prekršajnog suda i nekih drugih sudova kada su dobivali kritiku od svojih kolega, kolega sa pravnog fakulteta. Sve te probleme manje-više jesmo čuli, ali smo jako malo čuli o tome u kojem smjeru bi pravosudna reforma trebala ić. Reformu ne može provesti predsjednik vrhovnog suda, mi to znamo, ali predsjednik vrhovnog suda može donijeti i pokazati smjer u kojem bi ona trebala ići, a mi ovdje smo zaduženi za to da mu napravimo okvir i zakonodavni i institucionalni koji će mu u tome pomoći. Ono što mi vidimo da treba napraviti je da se osigura pristup sudovima za prave sudske slučajeve, dakle one predmete u kojima je sudska intervencija najprimjereniji način rješavanja konkretnog slučaja, ali da se istovremeno reducira krug predmeta u kojima sud provodi samo specifično nekakvo sudsko administriranje i prebaciti trebamo takve poslove na sudske službenike, trebamo eliminirati sudjelovanje sudaca u izbornim procesima, poticati autonomno rješavanje sporova i graditi sustave alternativnog rješavanja sporova. Prije svega moramo isto tako osigurati sudske procedure kolektivnog spajanja nagodbi uz sudjelovanje i potporu predstavnika državnih vlasti kao što je primjerice u predmetima kredita denominiranih u švicarskim francima, dakle slučaj Franak. Ne treba svaki građanin ove zemlje zasebno provoditi sudske postupke, mogli smo osigurati postupak u kojem bi se zapravo kolektivno došlo do sklapanja nagodbi. Sve te jednostavne i repetitivne predmete smatramo da treba rješavati uz visok stupanj automatizacije procesa i uz korištenje digitalnih tehnologija, a da s druge strane važne predmete treba rješavati u posebnim i fleksibilno oblikovanim procedurama koje neće se brojiti kao norma jer ne može sve biti norma i nije svaki slučaj isti i nije svaki predmet isti koliko god to g. Boriću bilo smiješno. Isto tako sve sudske odluke u kojima nije bila isključena javnost trebaju biti dostupne javnosti odmah po njihovom donošenju, odmah, a to se tiče i prvostupanjskih odluka koje nisu redovno objavljivane. Isto tako moramo reorganizirati sudove kako bi prekinuli vezu između područja sudske nadležnosti i upravne organizacije države koja nam i ovako i onako ne valja. Dakle, optimalna organizacija mreže prvostupanjskih sudova u Hrvatskoj trebala bi imati maksimalno 12 sudova, a mreže područnih ili regionalnih treba imati maksimalno 4 suda kao gradovima središtima pravne izvrsnosti Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, a zadržati sudske urede i službe u drugim mjestima kako bi se osigurala fizička dostupnost, ali i na taj način zapravo bi osigurali puno efikasnije upravljanje čitavim sustavom i oslobodili resurse za ono što zaista trebaju raditi, a to je sudovanje. Specijalizacije unutar sudova treba postići po nama mjerama osnivanja specijaliziranih odjela unutar strukture redovnih sudova, a ne osnivati nužno nove sudove. Dakle, to su stvari o kojima bismo ovdje trebali početi razgovarati i davati prijedloge za institucionalno unaprjeđenje pravosudnog sustava.

Mislim da su 4 ključne stvari u kojima ću se pokušati osvrnuti na njih u ovoj pojedinačnoj raspravi, a tiču se izbora novog predsjednika vrhovnog suda. Prva je uopće važnost same procedure, je li ona tu proforma ili smo doista svi kao društvo spremni da je poštujemo. To je ono o čemu sam govorila i u stanci u ime kluba. Naime, ovdje se najveći problem pojavio u smislu toga da se postavlja pitanje trebamo li uopće ovakav oblik javnog poziva ili možemo imati osobu koju je direktno kandidirao predsjednik. U tom smislu mogli smo svjedočiti licemjerju HDZ-a koji se bunio protiv prve pod navodnicima predsjednikove kandidatkinje upravo zato što se nije javila na javni poziv, a da bi potom jednim nespretnim javnim istupom čega sam premijer nije bio dovoljno svjestan, a bome ni mi u dovoljnoj mjeri jer je očito ta koruptivna svijest toliko interiorizirana da uopće više ne reflektiramo o njoj i neke stvari su nam postale samorazumljive i normalne koje nikada ne bi trebale biti, dakle a što je to premijer je javno govorio o jednoj potencijalnoj kandidatkinji kao onoj kojoj je dao bjanko potporu prije nego što se uopće prijavila na javni poziv. Dakle, prije nego što se konzultirao s nadležnim saborskim odborom koji je da je pravde uopće tu trebao samostalno biti u stanju donositi te odluke. Ali mi znamo da inače u saborskim raspravama uopće ne govorimo o recimo HDZ-ovoj vladi nego isključivo o vladi velikog vrhovnika Andreja Plenkovića tako da se ne moramo čuditi tome da on isključivo odlučuje u svim bitnim predmetima. Drugo, očekivali bismo i da će se komparirati određeni kandidati i prvo predložiti program. Bjanko potpora bez obzira koliko kvalitetan kandidat bio, a da se nije prijavio na javni poziv govori nam samo jedno, a to je da javni poziv u ovom slučaju, a postavlja se i šire pitanje da li i inače samo o tome nismo javno obaviješteni, čista farsa i to je ono što nam je HDZ sam iz usta svoga premijera, njegovim postupanjem, hvaljenjem time da bi podržao jednu potencijalnu kandidatkinju koja se na kraju nije javila pokazao. Drugo pitanje na koje se želim kratko osvrnuti tiče se i prethodnih kandidata o kojima smo imali priliku koliko toliko raspravljati. Desnica se s jedne strane država isključivo ideologije, nije uopće uzimala u obzir argumente i opovrgavanja prof. Đurđević koji su se ticali difamacije i njezinog lika i djela. Ljevica s druge strane nije uopće smatrala da treba potegnuti raspravu o svemu onome što se događalo prije uspostave samostalne Hrvatske odnosno udbinim likvidacijama. Dakle, smatram da je rasprava o njoj zapravo pokazala ključne probleme hrvatskog političkog društva. Što se trenutnih kandidata o kojima razgovaramo, g. Mrčela jest stručnjak no njegov je osnovni problem, budući da mi imamo zamjetan problem percepcije pravosuđa to što je dio postojeće pravnog sustava i sadašnjeg Vrhovnog suda, a svi znamo koje njime i kako upravljao. Zaključno želim reći nekoliko riječi o trenutnom kandidatu koji je izgledni budući predsjednik Vrhovnog suda. Ako promatramo njegov program onda možemo doista primijetiti jednu zavidnu širinu od govora o načelnom pravnom redu kojeg temeljito argumentira do potenciranja problema zagušenja sudova i nuđenja rješenja, osvrtanja na ključne probleme koje muče hrvatske građene u nekoliko aspekata od problema nasilja, pitanja kažnjavanja recidivista, medija pa sve do odnosa prema potrošačkom pravu, ali i uvjeta rada i načina pravilne kontrole sudaca pa i kriterija po kojima se dodjeljuju sudski predmeti koji idu isključivo prema nekakvim načelnim dodjelama umjesto prema kvalitetama i interesima pojedinih sudaca. Temeljna stvar koju nam je Dobronić pružio uz njegov kvalitetan program je jedna nada. Percepcijom koju je stvorio oko sebe upravo zbog slučaja Franak uspio je dati jednu nadu hrvatskom narodu da će njihovi problemi biti u fokusu djelovanja sudaca. I nadam se da će u tom smislu naše povjerenje i uspjeti opravdati. I ono što ću na kraju reći je da se i rad Vrhovnog suda i svih sudaca u prvom redu tiče nas kao sabora, stoga je i najveća odgovornost i kritika treba biti na nama, a to je pitanje kvalitetnog zakonodavstva koje [[Upadica Radin: Hvala.]] u našoj nadležnosti i koje često nije na razini na koje bi trebalo biti. Sporost, neujednačenost sudova i rada sudaca na području RH je poznata, a poglavito sporost. Međutim, ja moram kazati i moram pohvaliti ovim putem sud npr. za dane Alke i Velike Gospe ja sam bio jedno vrijeme deejay iza pola noći i toliko je brzo i učinkovito pravosuđe da je već svjedoci sazvani i mene već bio sam na sudu tako da mogu pohvaliti na brzini.

Izvolite. Vidim da se kolega Borić smije i nešto komentira, pa ja se nadam da će kolega Borić doista i plesati kako će svirati naš deejay g. Bulj, možda već jeste za vrijeme Alke, nisam promatrala u kojem taktu i ritmu plešete. Dakle, da doista temeljni je problem upravo ovo o čemu je govorio kolega Bulj, a to je problem percepcije pravosuđa kao političke, a ne neovisne institucije. I to ima utemeljenja i u činjenicama kada vidimo ono što se događa s drugostupanjskim presudama gdje smo imali kvalitetne prvostupanjske presude recimo npr. u slučaju kada su političari tužili medije, a onda bi drugostupanjske presude to opovrgavale i na kraju pravorijek Europskog suda za ljudska prava bio bi isti kao prvostupanjske presude. Dakle, postoji ozbiljan problem oko toga i otvoreno pitanje da li se zloupotrebljava sudstvo na ovim višim razinama i politički

Poštovani potpredsjedniče. Evo s obzirom da imamo danas i poštovana kolegice danas imamo ovu raspravu, mi smo u klubu Mosta zatražili Ministarstvo pravosuđa pa dam dostave podatke o trajanju određenih sudova, konkretno općinskih sudova 2019., dakle prosječno parnice traju 963 dana, a za trgovačke prosječno 942 dana.

Dakle, što se tiče ovog prvog dijela pitanja doista mi smo i upozoravali i u svom programu gdje smo se temeljito osvrnuli upravo na problem pravosuđa da je potrebno skratiti te rokove gotovo za pola da bismo uopće približili europskom prosjeku. Ono što je sudac Dobronić u raspravi i razgovoru u svom programu obećavao, a nitko ne treba imati bianco potporu i što ćemo mi provjeravati budući da ćemo mu ukazati povjerenje, a što je i naša dužnost je također veća efektivnost sudova. Dakle, tu je pitanje i prezasićenosti i prevelikog broja predmeta, a onda i samog trajanja rješavanja. Ono što se nas najviše tiče kao zakonodavne vlasti i gdje mi štekamo, a prvo trebamo biti samokritični je upravo količina novih zakona koja se opetovano izglasava u svakom sazivu sabora. Imamo u minulom sazivu 735 zakona, a trenutno je na snazi 786 zakona. Naši zakoni [[Upadica: Hvala.]] nikad ne prolaze test realiteta zato što nisu dovoljno dobri, a tu trebamo raditi bolje.

Odgovorni su vladajući i zapravo taj javni poziv jest farsa jer bez dogovora Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića dakle ne može se izabrati predsjednik Vrhovnog suda jer sasvim je jasno da kolege iz HDZ-a neće glasovati za nekog kandidata jer misle da je dobar, da je pametan, da može neke stvari u hrvatskom pravosuđu promijeniti nego će glasovati za njega kada dobiju zeleno svjetlo iz Banskih dvora. Ali ono što je ipak dobro da smo mi kroz ovu trakavicu za koju su zaslužni vladajući ipak mogli raspravljati o problemima u hrvatskom pravosuđu i stavili smo to u fokus javnosti i nadam se evo kao što ste rekli da će izbor suca Dobronića ipak donijeti jedan dobar vjetar [[Upadica: Vrijeme.]] a da ćemo mi ovdje konačno u Hrvatskom saboru [[Upadica: Hvala lijepa.]] donositi zakone koji će poboljšati stanje u hrvatskom pravosuđu. Da je on to bio ne bi se u trenutku kada je trebalo dati njemu potporu budući da je predsjednik svoje već rekao odjednom premijer izvlačio na to da je postojala jedna potencijalna kandidatkinja kojoj je on dao, ovo što problematiziram bianco potporu, a premijer je nije, a predsjednik je nije htio podržati. I to je dobro. On je u tom smislu zbog toga što je sam otegnuo ovaj postupak bio stjeran pred zid na čemu će na kraju nadam se profitirati hrvatsko pravosuđe jer budući da bi ovo već sad prešlo u ozbiljnu pravosudnu krizu, mi ćemo na kraju zajedno sa HDZ-om izabrati kandidata koji nije bio HDZ-ov miljenik. I to je važna poruka. Nije riječ o ovom javnom pozivu, nego javnom pozivu kao takvom. Dokle god on postoji, dok nije ukinut, on se mora poštivati inače šaljemo [[Upadica: Hvala lijepa.]] zabrinjavajuću poruku hrvatskim građanima.

Što kazati o ovome natječaju koji se provodio, a on traje mjesecima. Ja bi sad mogao govoriti o pravosuđu. U Hrvatskoj je sve obrnuto, imamo 3n, neučinkovito je apsolutno. Ne tako davno na Sinjskoj alci, na dan alke kada imamo stotine tisuća ljudi u pola noći mi je došlo da se zabrani pjesma jel, pa da mi slavimo a tada je u Hrvatskoj u trenutku tom bilo negdje oko 13 miliona turista u ovoj sezoni jel i na Hvaru normalno gdje je Beroš to je slavlje odakle je gospodin Borić, Klarić to se fešta, slavi, pije, jide i naravno ja kao gradonačelnik procijenio sam da su ljudi frustrirani, tu imate gostiju najviše, ako je bio netko na Sinjskoj alci, ako nije dođite dogodine i drago mi je šta je uza sve šta je Beroš pokušavao napraviti, Capak i ta ekipa i Božinović ipak je bilo 20 više posto posjeta gradu Sinju za dane alke i Velke Gospe što ste htjeli zabraniti koncert Marka Perkovića Thompsona, Mile Kekina i Hladnog piva, ništa niste uspjeli, sve sam to održao, pa htjeli su čak optužiti Sinj kao da je on uzrok toga što je u Novome Zelandu premijerka proglasila lockdown, tako da je sinjski virus bio jedan od ključnih problema dok se u drugim krajevima nije moglo proći. I to neučinkovito pravosuđe je na meni bilo učinkovito i brzo i to triba pohvaliti, jedan pljesak, jedan pljesak za brzinu. Međutim kad je bilo na Pelješkome mostu na 1000 ih iza pola noći, ljudi koji su u HDZ-u oko premijera, ja se ispričavam kolegi Boriću ako nije on bio, ali većina je bila tada pjevala, grlila se iza ponoći, međutim nema pomaka. To nije dobro. Za mene pljesak što su me ovako brzo, učinkovito sude i ja tu nemam nikakav problem i drago mi je evo što je Sinj doživio ogroman porast posjetitelja tijekom alke i Velike Gospe uza sve napore Beroša da smanji tu vidljivost Sinja i da zgazi i alku i Veliku Gospu i nadam se da to neće nikome uspjeti, nije ni Turcima pa neće vjerojatno ni ovoj Vladi. Znači, to je jedan od primjera.

To je licemjerstvo, tako i pravosuđe. Mi šaljemo poruku, mi smo oni koji šaljemo poruku i pravosuđu a neću govoriti za vrijeme Đure Sese zvanog Kese koji je bio prethodno da bi uopće tribao nešto komentirati. Mi moramo imati učinkovito pravosuđe i jednako. I nejednakost je osnovni problem šta je u Hrvatskoj prema kriterijima političke iskaznice. Imamo problem i primjer Raiffeisen štedno-kreditnih zadruga gdje je neke ljude oslobodilo, pravično oslobodilo jer je to bio kriminal, dok evo sutkinje koja je bila znači izravno u sukobu interesa jer je koristio neko od njenih članova obitelji taj kredit je to poništila i ono šta smo jednoglasno donijeli za vrijeme Škibole, Škibolin tzv. zakon je ona poništila.

Tako da je neujednačenost pravosuđa je vrlo velika, to je na primjer ovom mom malome, a imamo sličan primjer, evo, mogu opet na svom primjeru gdje je elementarna nepogoda Stipe Mesić mene osobno tužio i znate tko je sutkinja? Kćer od oca kojeg je on predložio Vrhovni sud, za predsjednika Vrhovnog suda i niti jedan moj dokaz ne želi da to mogu obrazložiti. Uvaženi kolega Bulj, pravosuđe je nešto što se doista tiče i što dotiče svakog hrvatskog građanina, zašto? Zato što se ljudi u Hrvatskoj osjećaju nezaštićeno, dakle boje se toga da ukoliko im se dogodi neka nepravda, da ih sustav neće zaštititi. U tom smislu mislim da trebamo govoriti o nekim konkretnim primjerima pa i ako ih netko ima, vlastitim iskustvima. Evo vi ste sad započeli govoriti o svom slučaju, slučaju gdje se nalazite na sudu sa bivšim Predsjednik Stipom Mesićem, pa možda da javnost malo detaljnije upoznate s tim slučajem koliko traje i kako se uopće razvija.

Gospodin Troskot, izvolite. Poštovani kolega Bulj, mnogi analitičari zapravo smatraju da su ove izmjene u Vrhovnom sudu krenule zapravo od vaše dijagnoze da je osnovni problem pravosudnog sustava Kesa. To je vaša dijagnoza bila koju ste postavili da riba uvijek smrdi od glave, pa evo čisto, možete li se osvrnut na tu vašu analizu kako ste došli do nje i zbog čega to tako smatrate znanstvenom metodom a drugo pitanje koje imam za vas, da li možda vidite neku slučajnost o tome da je cijela ova farsa o oko izbora Vrhovnog suda, da se povezuje s nečim što je danas izašlo u dnevnim tiskovnim novinama a to je da bi mogla vrlo skoro doći i presuda vezano za Fimi mediju? Znači, točno je negdje tih 4 mjeseca koliko je trajao izbor za Vrhovnog suda, zajedno sa tom presudom koju svi čekamo. Pa evo na prvi dio američko-švedski stručnjaci su ustanovili da je glavni problem u hrvatskom pravosuđu Kesa. Znači Kesa ali to je ujedno odgovor i na ovo vaše drugo pitanje. A to je slučajnost jer je bio Đuro Sesa zvani Kesa, predsjednik Vrhovni sud, to sam mu rekao ovdje ali mi je žao što čovjek nije ovdje i tako funkcionira, znači i što veća kesa i što punija kesa, to je učinkovitije vam pravosuđe ali rekao sam i maloprije ovaj slučaj oko mene osobno, to je malo i neznačajno, ja sve što sam rekao, ostajem pri tome i dapače, a što se tiče ovoga drugoga slučaja, izgleda da je samo Sanader sve bio kriv. Ivo Sanader je jedini bio kriv za sve šta se dogodilo.

Gospodin Grmoja, izvolite. Hvala. Kolega Bulj, govorili ste o trajanju postupaka, ali govorili ste o tome kako nažalost dakle pravosuđe ili barem presude koje se donose, ovise o tome koliki ko ima utjecaj dakle u društvu, on ne mora biti politički, on može biti i utjecaj i koji se evo može kupiti novcem, o tom ste govorili, pa uostalom imamo slučaj jednog nogometnog menadžera koji se družio sa sucima, on sigurno nije imao nekakav izravan politički utjecaj, ali imao je veliki utjecaj u društvu. S druge strane dakle mi imamo situaciju da kod izbora sudaca, ja sam jednom prilikom izjavio da je DSV izvor korupcije, dakle veliki utjecaj na to hoće li netko biti izabran ili unaprijeđen ima razgovor s kandidatima i dakle to bude presudno, ne testovi, dakle nego 10 kandidata koji ostvare najbolji rezultat, onda ide razgovor i tako mi biramo tko će napredovati u našem pravosudnom sustavu. Pa ja mislim da je maloprije kolega Troskot, a i ja sam to potvrdio da je glavni znači tu uzrok je kesa. Znači svi ti natječaji koji se događaju su riješeni s tim problemom i to tako bi tribalo samo ozakonit. Po meni je ovo sve što ste rekli, u biti mogu i potpisati, nema tu šta dodati ni oduzeti. Činjenica da pravosuđe, ljudi imaju najveće nepovjerenje u pravosuđe i zbog toga nam i gospodarstvo, slabo i ekonomija. Mi vidimo u ovome trenutku evo samo kad govorimo o poskupljenju nafte, goriva, benzina da mi u Hrvatskoj nemamo kontrolu marže, mi nemamo kontrolirat maržu.

Hvala lijepa. Poštovani kolega Bulj, ja vam moram priznati da ste vrlo hrabar čovjek obzirom na sve kritike, pa i sprdnje sa hrvatskim pravosuđem koje u potpunosti podržavam, moram vas upozoriti da ste se vjerojatno nesvjesno i sami, a rekli ste da je u vašem slučaju pravosuđe vrlo brzo i efikasno, da ste se i sami neoprezno prepustili odnosno ugrozili jer ste izjavili da ste radili kao DJ, a pretpostavljam da nemate nikakvi Ugovor o djelu ili da ste ga radili izvan radnog vremena, tako da očekujte nekakve prijave po tom pitanju ili si možete po starom hrvatskom dobrom običaju antidatirati ugovore ukoliko ih nemate, pretpostavljam da nemate jer ćete inače odgovarati za to. Kolega Beljak … [[Govornik se ne razumije]] hvala lijepo na savjetu da pogledam taj ugovor i da ga promijenim da ne bi bilo sukoba interesa, da ne bi povjerenstvo diglo.

Hvala lijepa. Sad ste na slobodi. Hvala. Gospodin Milan, Mišel Jakšić je slijedeći, ima slijedeću raspravu,

Prije svega moram reći da nam je kao SDP-u jako drago da će g. Dobronić očito biti izabran za predsjednika vrhovnog suda, a još mi je draže što nakon svih onih lomova koje smo imali, pa čak i ispitivanja preko ustavnog suda kako i što dalje smo došli do toga da smo ipak došli do jedne faze konsenzusa i da ćemo očito imati predsjednika vrhovnog suda koji će biti izabran velikom većinom. Ono što nas naravno još više veseli je što je g. Dobronić u svojoj raspravi na Odboru za pravosuđe, pa i u svom programu pokazao da je duboko u tematici hrvatskog pravosuđa i ne samo u svemu onome što nam se događa danas, a svi vidimo koliki imamo porast i u broju predmeta, kako smo rangirani u EU po samom broju predmeta i kakva je u konačnici percepcija naših građana prema našem pravosuđu, nego je g. Dobronić dao jedan presjek proteklih 30.g. gdje je jasno pokazao što misli i o pretvorbi i privatizaciji, što misli o tome kako smo se ponašali kao sami u svojoj državi i što smo sve dozvolili i kroz prizmu Agrokora, ali i kroz neke druge financijske operacije stranim bankama i stranim financijskim institucijama da rade u RH prema našim građanima, a sigurno se to nikada ne bi usudili raditi u svojim matičnim zemljama. No još mi je veće zadovoljstvo da smo pokazali, pogotovo nekima s vrhovnog suda koji su se i pojavili na sjednici Odbora za pravosuđe da je moguće voditi jasnu, argumentiranu, otvorenu i transparentnu raspravu o tome kako bi trebalo izgledati hrvatsko pravosuđe, da nije potrebno da budemo zatvoreni u bunkeru, da nije potrebno da nitko nema pravo ništa pitati, niti ništa reći jer će odmah dobiti stigmu da ruši vjeru u hrvatsko pravosuđe, hrvatsko pravosuđe u kojem ima jako puno pozitivnih primjera, jako puno kvalitetnih sudaca i sutkinja, ali i hrvatsko pravosuđe koje je omogućilo i grabež u pretvorbi i privatizaciji, hrvatsko pravosuđe koje je omogućilo da i danas imamo bjegunce preko granice jer su pobjegli pred hrvatskim pravosuđem, hrvatsko pravosuđe koje je omogućilo da imamo masu onih velikih predmeta gdje se pojavljuju krupne političke i poslovne ribe, gdje smo vrlo blizu toga da će ili završiti u zastari ili da će na kraju doći do presude kojoj će se svatko tko ima zrno zdravog razuma rugati bez obzira koliko će nekome teško pasti što se uopće postavlja pitanje kako se to eto u nekom predmetu presudilo. I upravo ta jedna otvorenost i argumentiranost mi daje jednu nadu da ćemo potaknuti raspravu o Zakonu o sudovima jel se pokazalo da puno toga je nedorečeno, ali da ćemo potaknuti i raspravu o tome kako želimo da hrvatsko pravosuđe izgleda u narednim godinama i u narednim 10-ljećima, kako ćemo rangirati suce, kako ćemo ih ocjenjivati, kako ćemo nagrađivati ih, ali i kako ćemo zajedno promijeniti ulogu i ponašanje i DORH-a i porezne uprave i svih onih drugih institucija koji svojim radom bi trebali doprinositi tome kako će naše pravosuđe, a samim time i percepcija naših građana od kojih svi zajedno živimo izgledati. Nadam se da će ta volja se pojaviti i da je Radovan Dobranić koji sigurno ne može sam okrenuti stanje u hrvatskom pravosuđu počinio korak u tom smjeru. Ali isto tako se nadam ne želeći docirati što je rekao Zoran Milanović, što je rekao Andrej Plenković ima ih dovoljno koji će to docirati i analizirati da će Andrej Plenković koji je dobio povjerenje građana ove zemlje bez obzira što mi ponekad mislili o tome konačno presjeći sam sa sobom da donosi odluke. Ne da se odluke razvlače, ne da se odluke odgađaju, ne da tražimo sve moguće pravne bravure koje nam stoje na raspolaganju da bi nešto izbjegli jer to nije vođenje brige o tome da imamo bolju zemlju i zadovoljnije građane nego jednostavno zbog sitnih političkih razloga kupovanje vremena, bježanje od odgovornosti i izbjegavanje donošenja odluka koliko god one ponekad teške i nepopularne bile jer i ovaj proces je pokazao da predsjednik hrvatske Vlade Plenković očito kad dođe 5 do 12, kad se mora donijeti neka odluka, odluka koja možda neće nekim grupacijama, kastama, političkim suparnicima ili političkim istomišljenicima ići na ruku i biti draga tada nastaje jedan totalni vakum i tada imamo jedino vidljivo bježanje od odluka. To je isto tako jedan od faktora koji će nam biti jako, jako važan ukoliko svi zajedno naravno želimo mijenjati stanje i percepciju hrvatskog pravosuđa. Gospođa Marić ima prvu repliku. Poštovani kolega, evo rekli ste da je postignut zapravo konsenzus oko toga da je sudac Dobronić zaista kvalitetan kandidat i da imamo svi nekakvu nadu da će biti onaj vođa promjena u pravosuđu, Vrhovnom sudu itd., međutim nije ugodna činjenica da je od 31 člana odnosno sudaca koji su bili na sjednici onoj općoj sjednici Vrhovnog suda samo 4 zapravo dalo glas sucu. Što vi mislite hoće li on imati dovoljan autoritet da napravi promjene, hoće li mu možda ti suci na neki način ajmo reći sapunati dasku ili će ipak promijeniti svoj stav i one karakteristike koje su dali na njegov račun, da nema potrebnu širinu poznavanja materije, da nije dovoljno stručna, da ne predstavlja program rada itd. Hoćemo li ipak postići konsenzus zapravo među svim dionicima, a ne samo ovdje? Puno pitanja, puno konstatacija i teško je sad ponuditi jedan univerzalni odgovor za kojeg bi netko mogao reći da to je sad to i to će nas spasiti. Ono što smo komentirali u prijašnjim raspravama da je činjenica unatoč tome što na Vrhovnom sudu ima jako puno kvalitetnih ljudi da se taj isti Vrhovni sud zašto, zbog čega, kojim povodom, kojim putem, kada, pretvorio u jedan model gdje se volimo ponašati kao kasta i šaljemo poruke da nitko nije dovoljno dobar osim onih koji sjede s nama za stolom.

Nego kad netko pobjegne preko granice u Bosnu pa onda šalje poruke gdje i kako se družio sa sucima bi trebali reći sudstvo je neovisno. Sigurno je da Dobranić to ne može raščistiti sam, sigurno je da treba podršku od nas, a i sigurno je da odluke o budućem izgledu hrvatskog pravosuđa i želju za promjenama mora donijeti ovaj dom kojeg su izabrali građani. Kolega Jakšić budući da cijelo vrijeme govorimo i o Vrhovnom sudu i trenutnom potencijalom i vjerojatno budućem predsjedniku Vrhovnog suda Dobroniću, a cijelo vrijeme se zapravo osvrćemo i na stanje u hrvatskom pravosuđu mislim da je došlo vrijeme da budemo malo samokritični. Dakle, što mi činimo da osiguramo tu pravnu sigurnost i sustav koji funkcionira, a da bi onda mogli imati i poduzetništvo koje je razvijeno i uopće uređenu zemlju. Kako je moguće da se nalazimo u Hrvatskom saboru koji bi trebao biti zakonodavno tijelo, a pretežno sudjelujemo u političkim prepucavanjima i posljedica toga i isključivo političkih, a ne stručnih odluka je recimo npr. činjenica koja je sada aktualna da Zakon o obnovi 3 put mijenjamo u godinu dana. Eto, toliko dobro radimo u ovom uvaženom domu. Kako to promijeniti, kako nas natjerati [[Upadica: Hvala.]] da radimo ono što nam je posao.

No i tu dolazimo do toga da je očito da sam zakon ima puno nedorečenosti kao što isto tako imamo puno dokaza da, medijskih dokaza da opet dolazimo do toga da imamo premijera koji teško donosi odluke jer smo očito došli u fazu da će netko trebat presjeći i reći što sve ne valja u zakonu, gdje počinje ili završava krivica direktora Fonda za obnovu, a gdje počinje i završava krivica ministra Horvata. Vidjeli smo i u prošlom mandatu kako teško su odlazili ministri pa bez obzira kakve su afere imali na sebi. Što se tiče promjena, slažem se s vama da se stvari trebaju vratiti u Hrvatski sabor i da jednostavno svi zajedno moramo nametati teme, moramo nametati zakone koji će mijenjati to stanje, tu percepciju i ovo na što danas građani opravdano gube živce i iskazuju svoje nezadovoljstvo. Članak 238., moram ispraviti kolegu Jakšića budući da je riječ o jednoj neistinitoj tezi koja se uporno plasira. Vjerujem da nije imao loše namjere, ali nije bila u pitanju unisona potpora kada se radi o Zakonu o obnovi, Klub MOST-a ga nije podržao, Klub GLAS-a i Centra ga nije podržao, mi smo također neki faktor u ovom saboru i ne možemo plasirati neistinitu tezu da su svi unisono podržali nekvalitetan Zakon o obnovi jer to nije istina. Imate pravo, kolega Jakšić nije imao loše namjere, vi da, pa dobijete opomenu. Žao mi je. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, povrijedili ste Poslovnik, povrijedili ste ulogu koju imate, dakle vi tu niste da procjenjujete nečije dobre ili loše namjere, vi eventualno možete procijeniti je li netko povrijedio Poslovnik ili ne. Dakle, namjera znači mi ne znamo kakve su čije namjere, ja isto tako neću procjenjivati, ja mogu reći da su vaše namjere loše i da niste ovo i ovaj vaš komentar da nije bio napravljen u dobroj namjeri. Namjere su se odnosile na povredu Poslovnika. Znači imala je namjeru povrijedit Poslovnik replikom. Izvolite, gospođa Raspudić. Imate opomenu, oprostite. Ukoliko vi moje namjere karakterizirate kao lošima, vi mene sigurno omalovažavate kao saborsku zastupnicu, ukoliko je rečena neistina, a ona se odnosi i na moj rad, moja je dužnost zbog informacija koje dobivaju hrvatski građani, da na nju reagiram. Dakle, to može biti karakterizirano isključivo kao dobra namjera i časno odražen posao a ne kao loša namjera, što inače i nije takav tip kvalifikacije u domeni vašega rada. Ja sam već odgovorio na to pitanje, vaša loša namjera je bila na povredu Poslovnika zbog toga što ste vi jednostavno replicirali i vrlo dobro ste znali što radite, dobivate drugu opomenu a možete i treći puta ako hoćete ali međutim, ja mislim da se razumijemo [[Upadica: Konačno.]] Odnosilo se na Poslovnik, ja vas kao osobu nit ne poznajem, vi to znate dobro, ne. Ima još povreda Poslovnika? Nema. Gospođa Vesna Nađ, izvolite. Replika. Kolega Jakšiću, vi ste kao predsjednik Odbora za pravosuđe vodili predstavljanje programa kandidata za predsjednika odnosno predsjednicu Vrhovnog suda i sucu Dobroniću ste dali zapravo jedno 4 sata da može predstavljati svoj program, što je meni zapravo drago, ali dosta ste se već migoljili i pokušali ste ga prekinuti, ali bezuspješno, i to mi je drago, recite mi, zašto ste to njemu dozvolili, da li je zato što vas je netko s brda nazvao i rekao Mišel, pusti to? Dakle, kao i u svim javnim pozivima do sada, pa i u onima koji su propali prije nego su počeli, osobno nisam primio nikakav poziv s brda, čuo sam i pročitao u medijima tko će biti ili neće biti potencijalni kandidat i onda smo svi zajedno ovdje pratili naravno što će se dalje događati, tko će što izreć. I upravo iz tog iskustva sam rekao da mi ne pada na pamet niti docirati niti analizirat što je rekao Zoran Milanović, što je rekao Andrej Plenković, ali sve ono što je izrečeno je za početak pokazalo da treba značajno izmijeniti Zakon o sudovima jer ono ad hoc rješenje iz 2018. se ovaj puta pokazalo apsolutno promašeno. Što se tiče izlaganja gospodina Dobronića, isto tako dugačko izlaganje je imala i gospođa Đurđević koja se isto pokazala kao jako dobra kandidatkinja i jednostavno, procjena nas koji smo vodili tu sjednicu je bila da s obzirom na interes i javnosti i medija i vas iz Odbora za pravosuđe ali i svih drugih saborskih zastupnika i zastupnica, treba jednostavno staviti da svi pitaju sve što žele, da ljudi odgovaraju a očito je najveće zanimanje bilo za one kandidate koje je najavio Predsjednik Milanović Nemate više replika.

Evo nadam se da će saga o izboru predsjednika Vrhovnog suda uskoro biti zaključena, ali evo prilike da se podsjetimo na odredbe čl. Ustava 116. koji je propisao da predsjednika Vrhovnog suda RH uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda RH i nadležnog odbora Hrvatskog sabora, na prijedlog Predsjednika Republike, bira i razrješuje Hrvatski sabor. Iz ovoga ispada da je sve kristalno jasno i da nije prijedlog Predsjednika RH došao prije nego se pojavio javni poziv. Svi sastanci odbora i sjednice pojedinih tijela imali bi svoju svrhu da nije Predsjednik obznanio svog kandidata prije javnog poziva a samim tim dao do znanja svima koji su involvirani u izbor predsjednika Vrhovnog suda, što misli o njihovom radu. Evo i to je jedna od percepcija suda koju inače imamo u Hrvatskoj. Mi se zalažemo da struka bude primarna u svim javnim pozivima i da samo tako možemo izići iz poteškoća i ostvariti najbolje rezultate za dobrobiti svih u zajednici, ne samo u sudstvu nego u svim segmentima društvima. A dobro, konačno ćemo izabrati predsjednik Vrhovnog suda i nadam se da će izbor gospodina Dobronića biti dobar izbor. Važnije pitanje od samog izbora predsjednika Vrhovnog suda je koliko može čelni čovjek Vrhovnog suda promijeniti pojavnosti koje su prisutne na sudovima i učiniti ih još boljim. Ovdje želim napomenuti neke stvari. Neriješeni sudski sporovi, neujednačena sudska praksa, stanje zemljišnih knjiga, netransparentnost do svjesnog otezanja postupaka i privilegiranja pojedinih stranaka u postupku. Sjećam se dok sam još bio ravnatelj škole, to je primjer iz prakse, u pitanju je bila neisplata regresa pa je to bio predmet sudskog spora. Imate odluke koje su bile za i protiv tužitelja. Znači isti zakon, ista država, različiti suci, potpuno drugačije odluke. Zatim imate i sudačka obrazloženja. Jedan sudac nudio obrazloženje na 3 stranice i presuđuje u korist tužitelja, a drugo obrazloženje na 18 stranica, protiv tužitelja. Je li to primjer dobre prakse i da li mi trebamo izbjegavati takvu praksu? Isto tako, imate primjere da jedan sudac u Puli dosudi isti, isti slučaj za, u Varaždinu protiv, Osijeku za itd., te stvari se zapravo ne bi smjele nikako događati. Ne želim ovdje na bilo koji način povrijedili ili omalovažiti bilo koga iz pravosudne struke. Velika većina su odgovorni i profesionalni ljudi u svom poslu samo kao korisnik usluga iz prakse prenosim svoje nerazumijevanje za takve postupke i odluke pojedinaca. Hoće li predsjednik, izbor predsjednika Vrhovnog suda s obzirom na svoje obaveze i odgovornosti, a na osnovu odredaba Ustava te Zakona o sudovima osigurati temeljnu zadaću Vrhovnog suda, jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost za sve dionike u procesu. Stanje u Hrvatskoj u usporedbi sa svijetom i EU negdje je u sredini i mi doista moramo težiti da se to stanje popravi još bolje. A zašto je to tako? Zato što naši sudovi još uvijek nemaju autoritet sudova u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, SAD-u i brojne presude se preispituju. To nikako nije dobro za povjerenje u sudovima i stvaranje pravnog reda i sigurnosti.

Kod nas bi to trajalo možda i previše. Dao Bog da ovaj izbor predsjednika Vrhovnog suda bude prekretnica i u skoro vrijeme vrati povjerenje [[Upadica: Hvala.]] hrvatskih ljudi u pravni poredak. Uvaženi kolega Šimičević rekli ste da se brojne presude preispituju i da to nije dobro. Recimo trenutno se preispituje nepravomoćna presuda HDZ-a za korupciju. Pa mene zanima budući da smo mogli čuti primjerice kolegu Bulja koji je optužio pravosuđe i za djelomičnu politizaciju, mislite li vi da je ta nepravomoćna presuda protiv HDZ-a za korupciju zapravo dio nekog politički namještenog procesa ili da sudstvo nije dobro radilo svoj posao. Ako to mislite, mislite li da je onda, koga smatrate odgovornim za tu presudu protiv HDZ-a? Ili ako mislite da je sud dobro radio svoj posao i donio kvalitetnu presudu očekujete li onda da će i Vrhovni sud potvrditi tu presudu pa nećemo više imati ovu situaciju koju ste i sami kritizirali da se brojne sudske presude propituju što nije dobro za stanje hrvatskog pravosuđa.

Poštovani kolega, dakle rekli ste da je zapravo javni poziv bio kompromitiran u onom prvom postupku jer je predsjednik mimo tog javnog poziva dakle prije nego što se taj javni poziv dogodio gurao određenu kandidatkinju. Ali mi smo i o tome je iscrpno govorila kolegica Selak Raspudić imali situaciju da je i sam premijer priznao da je on prije svih javnih poziva obavljao određene telefonske razgovore i da ne bi bilo nikakvih problema da se predsjednik Milanović složio s kandidatkinjom s kojom je on obavio telefonski poziv. Dakle, volio bih da mi to pojasnite jer ste se žalili da su neki gurali određene kandidate mimo javnog poziva. Što je važno dakle telefonski razgovor s premijerom ili javni poziv? Poštovani kolega to je vaša percepcija o tim stvarima. Ja zapravo znam kad je bio raspisan javni poziv za izbor Vrhovnog suda prije nego je objavljen da je predsjednik države predložio svog kandidata što je zapravo kompromitiralo sami smisao i postojanje javnog poziva i to je jedini razlog zašto se išlo u ponavljanje drugog postupka. Hvala lijepo. Kolega Šimičević evo u ovom dijelu vaše rasprave ste se pitali da li će se dogoditi možda te presude koje će po istim predmetima bit, koje će po istim predmetima biti jednake ili neće, da li će se dogoditi ono što se predstavilo u programu. Moje mišljenje je da hoće. Ova jednoglasna potpora čovjeku, vjerojatno mu nije samo čast, on zna da će na sebe preuzeti jedan veliki dio tereta gdje će ga najprije političari koji će za njega glasati optužiti možda za sve loše što će se ponovno događati u tom pravosuđu, možda će opet biti krivac. Tako da ne samo što će postati predsjednik vjerojatno je možda htijuć ili ne htijuć za sebe preuzeo veliki teret. Ako u kojem slučaju ne bi nešto znao uvijek može doći kod kolege Grmoje i njega pitati za savjet jer on zna sve.

Zahvaljujem poštovani kolega. Pa da ja mislim da smo sad na prekretnici, da izborom predsjednika Vrhovnog suda možemo napraviti ogroman iskorak, da možemo doći do razine povjerenja hrvatskog čovjeka u hrvatsko pravosuđe i ja se nadam da će to u tom smjeru ići. A to što pojedine kolegice i kolege uvijek imaju rezervni položaj to je zapravo njihov izbor, a nije moj. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega. Pa evo kako tumačite da cijeli dan oporba tvrdi da se trebalo kršit zakon, dakle cijeli dan oporba tvrdi da se trebalo kršiti zakon da nije bilo da je javni poziv farsa, ali propisan je zakonom i da je za to kriv HDZ. Zakon jasno propisuje da je raspodjela na koji način se bira sudac Vrhovnog suda, da se trebaju dogovoriti i vladajuća većina i predsjednik i naravno da je normalno da oni razgovaraju o tome. Kandidatkinja, da demantiramo tu tezu, kandidatkinja Ksenija Turković naravno da razgovaraju i prije javnog poziva, ali postupak je propisan zakonom i to je da se ti ljudi moraju prijaviti na poziv, a niko sretniji da se prijavila i prof. Turković. Ja sam bio studentski predstavnik, ona je bila prorektorica bilo bi vrlo izgledan kandidat, ali vrlo jasno HDZ je poštovao zakon, a cijeli dan oporaba traži od HDZ-a da se zakon ne poštuje, jel to normalno? Ustava RH su jasne i mislim ako se može nekom nešto prigovoriti to se u ovom slučaju ne može prigovoriti HDZ-u odnosno vladajućoj većini. Ono što je ovdje bio predmet spoticanja je zapravo izjava predsjednika Republike prije nego je javni natječaj ugledao svjetlo dana. Trebamo govoriti o činjenicama ovdje, a činjenice su upravo to da je inzistiranje predsjednika Vlade na tome da se poštuju procedure odnosno da se kandidati za predsjednika Vrhovnog suda moraju prijaviti na javni natječaj, dovelo nas je do situacije da danas imamo kandidata kojega evo kako čujemo velika većina čak na momente da kažemo euforično podržava. I umjesto da sada priznamo tu činjenicu kao nekakav veliki iskorak, pojedinci ponovno pokušavaju predbaciti kako je to rezultat pritiska, da smo dovedeni ne znam zid itd., da smo to morali učiniti. Evo volio bih čut vaš komentar.

I smatram da je doista g. Plenković učinio sve da dođe do izbora predsjednika Vrhovnog suda, međutim znamo tko predlaže predsjednika, izbora suca, to je predsjednik Republike i jednostavno on ima svoj stav, ima svoje mišljenje, ali očito da je i on sad došao na svoje kada se raspisao javni poziv da će sad ova priča bit završena. Poštovani kolega. Složit ću se s nekim vašim navodima odnosno sa većinom koji ste rekli, a kritizirajući stanje u pravosuđu. Dakle, nepravilnosti, nepravde privilegiranost određenih ljudi, neujednačenost sudske prakse, sporost u mnogobrojnim slučajevima, vaše osobno nerazumijevanje nekih postupaka, sudovi nemaju autoritet itd., itd. Moje pitanje vama jest, tko je odnosno koja politička opcija je po vašem mišljenju je odgovorna za ovakvo stanje u pravosuđu i kad je to počelo? Ja sam rekao da u sudstvu ima izvrsnih i odličnih ljudi sudaca, većina njih je takva, anomalije se pojavljuju svugdje i u obitelji, pa da ne govorim šire i više u cijeloj državi. Država je kompleksna i zasigurno treba puno problema da bi se uredio sustav. Mi izborom sad predsjednika Vrhovnog suda smatram da možemo napraviti jedan iskorak da neke loše pojavnosti koje su bile da ćemo ih eliminirati i daće hrvatsko pravosuđe krenuti u boljem smjeru.

Rekao sam da kako ja mogu odgovoriti tako i vi možete odgovoriti na tko je kriv.

Onda idemo dalje. Gospođa Marić. Govorili ste o neujednačenoj sudskoj praksi i naveli ste jedan primjer iz školskog sustava iz kojeg dolazite, a ja ću vam sada navesti primjer iz zdravstva. Radi se o neadekvatnom obračunu prekovremenih sati za liječnike i 9.12.2019. jasna je odluka Vrhovnog suda koja ide u korist liječnicima. Međutim, praksa je bila takva da ravnatelji zdravstvenih ustanova su svejedno nisu poštovali odluke prvostupanjskih sudova, pa su bile žalbe, pa nepotrebni dugovi na račun odvjetnika, sudova itd., dakle umjesto da znaju da treba poštovati odluku Vrhovnog suda. Zašto to govorim? Smatram da i ono što je sudac Dobronić rekao da zapravo treba poštovati odluke i imati nekakav pravni red i poštovati ono što kaže nekakva krovna institucija, a ne onda nabijati troškove i u zdravstvenom sustavu i svima nama [[Upadica Radin: Hvala.]] moram reći zadnjih par mjeseci se sklapaju nagodbe [[Upadica Radin: Hvala lijepo.]] ali svejedno [[Upadica Radin: Gospođo Marić.]] Zadnjih godinu i pol je nered. Nisam vas baš dobro čuo, ljudi su pričali.

Možda mi sada u ovom trenutku nismo u najboljoj situaciji, ali ja vjerujem da vrijeme koje je ispred nas, da će zapravo riješiti mnoge dileme. Na kraju krajeva, mi smo mlada demokracija, za neke stvari treba 200 godina, a ne samo 30 godina da bi se dovele do kraja. Tako da vjerujem da ćemo napraviti iskorak i da ćemo doista živjeti u državi gdje nećemo više voditi ovakve rasprave kad je u pitanju hrvatsko sudstvo, bez obzira što ja mislim da i dalje u hrvatskom sudstvu ima velika većina ljudi koji su odlični, koji su pošteni, koji su kvalitetni, koji su [[Upadica: Hvala lijepa.]] čestiti i rade svoj posao. Hvala lijepa. Ostanite ovdje jer Tražim stanku u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte, a zahvaljujući vama i vašem postupku odnosno vašem neujednačenom kriteriju gdje ste me nekoliko puta upozorili da moram staviti masku, a s druge strane kolega, evo, evo ga, sad stavlja masku, sad se prepoznao, dakle njega niste vidjeli. Dakle to govori o vama i o vašoj neujednačenosti vaših kriterija, dakle vi se ponašate upravo kao i hrvatsko pravosuđe. Kad treba osuditi Beljaka, Bulja, Grmoju, onda ste prvi, a kad treba vaše kolege iz vladajuće većine, onda ih ne vidite. Evo ja gledam dobrih 20 minuta bez maske. Mislite da mene ne smeta?

Čekajte malo, bila je prije gđa. Marić, povreda Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče Sabora, sad koristim priliku, vi kažete da, eto, trudite se držati red, neke vidite, neke ne vidite, ja sam postavljala repliku kolegi Šimičeviću, tu je bilo žamora u kojem ste vi sudjelovali i niste reagirali na to, niti je kolega čuo mene niti sam ja sama sebe čula, prema tome, molim vas i apeliram, dakle čl. 238, 237 da ovaj, se ubuduće malo imate ujednačenu praksu oko toga da održavate red na ovoj sjednici. Hvala. Dobro. Kako bi vam rekao, sad bi ja mogao reagirati na 100 načina, ali međutim, primit ću vašu kritiku. Drugi put kad će biti žamor ću reagirati i neću vam dati opomenu iako je to sve jako atipično.